Poštovane kolegice i kolege ima nas malo ali nadam se da će se vratiti s ručka ostali. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. Izvolite.

Ovo je još jedan od zakona koji raspravljamo ovih dana ili ćemo raspravljati narednih dana koji su možda imali dobar motiv da budu upućeni Hrvatskom saboru ali oblik u kojem su došli u Hrvatski sabor, prijedlog za rješenje problema ili motiva koji je naše kolege motivirao da to upute u Hrvatski sabor nažalost nije takav i bojimo se da će stvoriti mnogo više teškoća nego li što će donijeti rješenja sa sobom. To je ujedno iskustvo, nadam se da se to vidi i po raspravama koje se vode na odborima. A ja kao član Odbora za Ustav i Poslovnik to mogu posvjedočiti nakon rasprava koje vodimo na tim odborima da se na ovakav način zakoni više ne bi smjeli upućivati u Hrvatski sabor. Ovo nisu zgotovljeni zakoni, ovo nisu prodiskutirani zakoni i ovo su zakoni koji su napravljeni po osnovi kompromisa da se napravi, da se umanji šteta ali ne i da se dođe do valjanog rješenja. To vrijedi i za ovaj Zakon o HRT-u. Dakle prvo što se tiče inicijalne ideje predlagatelja da se naknade, pristojbe mjesečne za HRT smanje sa 80 na 60 i koliko kuna, dobro je da do toga nije došlo zbog toga što bi to ugrozilo financijsku stabilnost javnog servisa Hrvatske radiotelevizije koji je ionako u vrlo lošem stanju i što zbog poslovanja, što zbog drugih razloga o čemu bismo mi kao Hrvatski sabor morali ozbiljno raspraviti i posvetiti tome jednu ozbiljnu sjednicu ovoga Doma. Drugo, dobro je da je predlagatelj došao do kompromisnog rješenja koje ide u cilju da se smanje nameti koji idu na štetu građana i koji idu na štetu HRT-a. I ovaj prijedlog to sadrži. I moj kolega Horvat u svojoj replici kolegi Bulju je pokazao u čemu je struktura tih nameta i zašto je dobro da su oni ovim prijedlogom smanjeni.

Upitno je zbog toga što se a) neće pomoći najugroženijim kategorijama koje iz različitih razloga zbog veoma niskih primanja i zbog slabe naplate i prakse naplate pristojbi zapravo ne plaćaju pristojbe. Dakle postoji taj faktor da ljudi nemaju s čime platiti a s druge strane i postoji faktor da je to inercija iz vremena kada su se stvari poput struje, vode, komunalija, televizije, telefona, zapravo se nisu plaćale. I dok se u ovim stvarima prethodnima, struja, voda i telefonija, zaveo u koliko toliki red ovdje kod televizije to nije slučaj. Pa oni su zadržali dio kulture plaćanja kakva je nekada postojala a mnogi tu kulturi nažalost nisu u ovom vremenu stekli ili misle da je ne trebaju imati. I iz tog razloga se sa ovim prijedlogom zakona neće riješiti niti pitanje najugroženijih kategorija a niti će se povećati naplata pristojbi.

Drugo je pitanje da li će to uzrokovati dva problema o kojima ću kasnije govoriti. A da se vratimo na ovo prvo. Ako želimo riješiti pitanje najugroženijih kategorija onda treba iznaći način kako da se to riješi subvencijama kao što je to riješeno za npr. struju., za električnu energiju za najugroženije kategorije što je Sabor izglasao pod kraj mandata Vlade lijevoga centra, SDP-a, HNS-a i ostalih. Prema tome ako je zato postojala mogućnost subvencioniranja, ovdje u sklopu onoga što inače država daje HRT-u kroz proračun je moguće osigurati da se najugroženije kategorije subvencioniraju kada su po srijedi troškovi. I to predlažem predlagateljima da do drugoga čitanje zajedno sa ostalima razmotre mogućnost kako će se to uraditi.

To im mi ovim zakonom ne možemo dati i to će se srušiti, to će pasti na Ustavnom sudu ili će pasti na nekom drugom sudu koji je za to nadležan.

I to je inače problem neka mi ne zamjere naši kolege koji su ovo predložili sa prijedlozima zakona što se nema u vidu cjelina zakonodavnog sistema koja zemlja ima, a koje treba promijeniti. Ja pretpostavljam da je to s jedne strane dobra volja, a s druge strane želja da se to što prije napravi. Jer zakoni su uvijek dio zakonskog sistema neke zemlje i uvijek povlače pitanje važenja u odnosu na drugi zakon.

Prema tome, kao što je pitanje Zakona o pravima državnih dužnosnika u koliziji sa Zakonom o sukobu interesa kako smo ga bili predložili. I sve to treba ozbiljno razmotriti i do sljedećeg čitanja bez posebne žurbe sagledati i onda izaći sa konačnim rješenjima. Jer ova žurba nam treba biti pouka da više na način na koji smo u nju išli da je više ne nastavljamo jer nećemo dobro napraviti. I onda ćemo onima za koje mislimo da ćemo sa ovim zakonom, netko je govorio o monopolu, da ćemo ih razriješiti monopolske pozicije. Nećemo. Samo ćemo im dati priliku da na nadležnim sudovima sruše ovaj zakon. Iz tog razloga mi se čini da je važno da se zakon dobro pripremi.

To je prilika da se postavi pitanje zašto se ovaj dio posla dao nekome izvan HRT-a i kako se dao i tko je donio tu odluku? I ako je napravio protivno propisu, pa mi smo ti u Saboru po svojim zakonskim ovlaštenjima koji možemo razriješiti nekoga ukoliko je napravio loše. Za to već imamo zakonske ovlasti. Ukoliko je nekome pogodovao, ukoliko je nekome omogućio monopol ili ukoliko je naštetio televiziji ili korisnicima ili potrošačima i opteretio ih većim davanjima nego što je to nužno i potrebno. I pozivamo vas da to gledamo kao način kako možemo stvar riješiti. Zadnja stvar koju želim kazati. Neće se povećati naplata potraživanja, jer ni od ovih 100 tisuća većina nije naplaćena. Ali ovi u lancu su imali svoju dobit i svoju zaradu neovisno o tome da li je to naplaćeno ili nije. I zato bi trebalo razmotriti način prvo da se platni nalozi izbjegnu, ali istovremeno da se pronađe neki drugi način. Nekad smo imali ljude koji su to radili za proviziju, koji su bili neka vrsta inkasatora. Danas u vrijeme iznimne nezaposlenosti, iznimno loših i niskih mirovina trebalo bi tražiti načina da se ljudima pruži prilika da to rade.

Nije. Prema tome, naš je prijedlog sljedeći predlagateljima, da prijedloge uzmu u najboljoj vjeri, da primjedbe i kritike koje su iznesene u najboljoj vjeri da ne žure sa drugim čitanjem nego da se svi oni razmotre i da se na nadležnim saborskim tijelima rasprave kako bi onda što je moguće kvalitetnije rješenje kao konačan tekst prijedloga zakona došlo pred nas na raspravu i na glasanje.

Uvaženi kolega Pupovac i vi i ja smo bili u jednom od saziva Sabora kad smo i za ovom govornicom i sa ovih mjesta tražili da nam se podstave podaci o plaći ravnatelja HRT-a. U petak smo raspravljali o saborskim zastupnicima, o naknadama o kaznama za dolazak i nedolazak na posao. A mi ni dan danas ne znamo kolika je plaća ravnatelju HRT-a jer na sva naša pitanja nismo dobili niti pismeni odgovor, a ono što smo dobili nije prikazivalo pravo stanje. Dakle, što želim reći? Problemi HRT-a nisu samo ovi nego ih ima puno, puno više. Ne slažem se s vama da HRT ne može vršiti naplatu jer ovo je lex specialis koji uređuje pitanje HRT-a isto kao što i gradovi i općine mogu na ovaj način naplaćivati svoje komunalne naknade, komunalne doprinose i ono što radimo. Ja sam se iznenadio, kod mene u gradu upravo oni koji imaju najmanja primanja a to je već i rečeno ovdje su uglavnom redovite platiše i kod njih nema nekakvih većih zaostataka. Imamo i HEP, s tim što je HEP-u puno lakše jer jednostavno dođu i izvade osigurač ili odvoje žice na stupu struje pa onda jednostavno prisile nekoga bez odvjetnika i bez sudovanja da plati to svoje dugovanje. Dakle, ovo ja smatram kao nekakav inicijalan i zato podržavam u onom smislu da se otvori rasprava o tom pitanju. Ne vidim nikakve štete u tome, dapače nekakvu uštedu u onom dijelu oni koji moraju platiti i ne moraju platiti sad te silne dadžbine za odvjetnika i sudske troškove. Međutim o ovome pitanju, a ne samo o ovom pitanju već upravo o HEP-u i Hrvatskim šumama, o svemu onome što koči ovu državu pravi trošak našim građanima usporava gradove i općine za njihov daljnji razvoj i bolju organizaciju mislim da će biti govora u ovom sazivu Sabora jer jednostavno ga mora biti jer došli smo u tu situaciju da više jednostavno ni mi sami ne možemo dozvoliti da nekakav ravnatelj ima tri puta veću plaću od premijera ili od nekog ministra i da se na taj način razgovara ovdje.

Drugim riječima ukoliko se odlučimo da nekome damo status menadžera u državnom poduzeću ili u javnoj ustanovi onda ih idemo nagraditi. Ali da za to postoji nadležan sustav kontrole koji će opravdati tu visinu plaće. A to nažalost nije slučaj. Nije slučaj ni kad je posrijedi visina plaće kako se određuje i kako je ljudi sami sebi određuju niti je slučaj sa sustavom kontrole. I vi ste u tom pogledu u pravu. I mi s te strane trebamo kao zakonodavac, posebno osnivač, poduzeti neku vrstu mjere. Što se tiče pitanja HRT-a reći ću samo ovoliko za ovu priliku da ne bih se previše udaljavao od teme. HRT sa sistemom outsourcinga sam sebe uništava. I to ne samo u naplati potraživanja naplata i sličnoga nego proizvodnje programa i korištenja usluga za tehniku i za tehnologiju uništavajući vlastite kapacitete, uništavajući vlastite mogućnosti tokom godina. I zapravo dovodi se do toga da onda sve više ovisi o državnom budžetu i sve više ovisi upravo o ovome, dakle o naknadama koje se dobivaju mjesečno a sve manje prihoduje temeljem vlastitih programa i vlastite dobiti. A što se tiče ove inicijalne ideje ja nju ne odbijam ali složit ćete se sa mnom vježbanje za donošenje zakona se treba raditi negdje drugdje, a ne u dvorani.

Uvaženi kolega Pupovac u svojoj ste raspravi rekli da će se troškovi smanjiti učincima ovoga zakona. Htio bih zapravo reći da mi ne znamo hoće li se to dogoditi ili ne. Naime, u prijedlogu ovoga zakona nema nikakve procjene fiskalnog učinka. Naime, s obzirom da je proračun HRT-a izdvojen iz Državne riznice mi zapravo, naravno za državni proračun posljedica neće biti, ali mi u ovome trenutku sa ovakvim tekstom zakona ne znamo jednostavno kakvi će biti učinci na proračun HRT-a. Moguće je da će se oni smanjiti kao što ste rekli. Mi možemo nagađati o tome uzimajući u obzir različite kalkulacije, neki brojevi su ovdje izneseni danas. Ali zapravo kao što je i kolega iz HDZ-a maloprije rekao ako ne znamo podatak o plaći rukovodeće osobe dakle na HRT-u u puno većoj magli nam se nalazi i jedna ideja o tome koliko će se i hoće li se uopće smanjiti troškovi HRT-a ukoliko sama krene raditi ovrhe.

Međutim, ključno je pitanje zašto je HRT trebala zakonodavnu inicijativu Sabora da bi mogla raditi ono što je mogla sama raditi, o čemu je govorio kolega Hrelja ovdje. Drugim riječima, kada je i kako i tko na HRT-u odlučio da naplati naknada ili pristojbi za HRT mjesečnih ponudi tako da ide kroz složeni sistem bilježnika, odvjetničkih ureda i ne znam čega drugoga što značajno poskupljuje cijelu stvar i za HRT i poskupljuje posebno za onoga koga se to najviše tiče. Dobro, ako je dogovoreno na nama je ovdje da to raspravimo i da vidimo kako da stvar vratimo natrag i da istovremeno kada smo već krenuli ovim putem poštujući predlagatelja da ispravimo sve što je potrebno ispraviti da ne bismo imali rizike da ovaj prijedlog zakona ne padne na mjestu na kojem ne bi smio pasti i da ga ne sruše oni koji i onako imaju veću moć nego što ima Hrvatski sabor i prosječni hrvatski zastupnik. To je smisao. … da pokažemo institucionalnu zrelost da imamo institucionalnu snagu i da nam zakoni budu snažniji nego što ovoga trenutka u ovom stupnju prijedloga to jesu. To je smisao. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege.

Danas smo čitali veliki intervju s gospodinom Robertom Travašom predsjednikom Hrvatske odvjetničke komore za kojega iskreno rečeno sve do dana današnjega nisam niti čuo jer u biti nikada nije govorio ništa u korist građana, pa ako nije govorio do sada ne treba govoriti niti dalje, neka se ne sramoti s time. Ako već želi nešto reći u vezi sa tužbama i u vezi sa ne postupanjima i postupanjima onda predlažem mu da postupi u slučaju gospodina Ante Vrankovića iz Zeline koji je započeo štrajk glađu 13. rujna do smrti i sada je već 35 dan.

Poštovani kolega, mi smo jedna od institucija u ovoj zemlji, vrhovna zakonodavna institucija. Ali postoje druge. Hrvatska odvjetnička komora je jedna od institucija, ona ima svoje interese, svoja prava i svoje viđenje stvari i mi im ne možemo oduzeti niti to pravo da vide stvari kako treba niti da ju brane na način na koji ne misle da trebaju braniti. Ali ono što je naša zadaća kao zastupnika u Hrvatskom saboru da donesemo održive zakone, da donosimo zakone koji neće biti pod rizikom da ih netko ruši zbog normativne ili bilo koje proceduralne slabosti. To je smisao onoga o čemu smo ovdje raspravljali budući da smo u ovom prijedlogu uvidjeli rizike kod normativne slabosti. Proceduralna slabost je u tome što se previše žurimo i pozivam zato da se malo uspori i da sagledamo stvari sa svih strana kako bismo donijeli kvalitetno rješenje. Mi nismo imali naviku, neka opet nitko ne zamjeri, mi smo dobili, a imamo na raspravi zakon čije matično tijelo je Odbor za medije i informiranje. Kada je Odbor za medije i informiranje izabran? Jučer. Jeli potrebno da to tako na brzinu radimo? Nije. Jeli bi bilo pametnije da je ovaj zakon prošao Odbor za zakonodavstvo Vlade pa da da je onda još i Odbor za zakonodavstvo Vlade pogledao sa svoje strane? Bilo bi naravno i naravno i Odbor za medije. Ovako mi smo radili pod nekom vrstom pritiska sada kada smo napravili ovaj prvi korak i imamo više iskustva i imamo više znanja, pozivamo da malo hladnije glave sa nešto više strpljenja i sa manje žurbe pristupimo stvari.

Ja potpuno uvažavam cijenjenog kolegu i ovo što on govori, dapače s tim se slažem, a želim se referirati na dvije stvari koje ste vi spomenuli u svojoj raspravi. To je ono na što sam upućivala od početka i s čim je zapravo sve počelo da je ovo vrlo, vrlo kompleksna tema koja zahtjeva širu raspravu, a kolega je rekao da zahtjeva jednu ozbiljnu raspravu u ovom cijenjenom Domu i naravno u tom smislu se ja slažem i tema je toliko aktualna, toliko goruća da vidimo iz broja prijavljenih pojedinačnih rasprava i iz broja klubova. I druga stvar koju je kolega spomenuo, a na koju se želim referirati metaforički rečeno taj hranidbeni financijski lanac na HRT-u. A ja mislim da bi tu bila dobro ona kategorija forenzičnog računovođe koji zapravo utvrđuje podrijetlo imovine i da je to nešto što je jako potrebno. Jer ako mi malo pratimo dulje ovu problematiku možda mnogi ne znaju ali da je još ravnatelj Mirko Galić od ekspertne skupine BBC-a opet spominjem BBC, bio naručio prijedlog rekonstruiranja HRT-a. I mnogi su se tada iznenadili što je ta ekspertna skupina zaključila, a ta ekspertna skupina je zaključila da HRT vjerovali ili ne može raditi sa 700 zaposlenika.

Nažalost nikad nije proveden taj plan restrukturiranja nego upravo išlo se u suprotnom smjeru, dakle investiralo se navodno u program, a zapravo se ulazilo u određene kreditne angažmane koji su se kasnije pokazali dugoročno štetni. Idući ravnatelj je djelomično smanjio te kreditne angažmane, ali opet nije provedena ta restruktura. Dakle koji je rezime?

Poštovana kolegice, hvala vam na primjedbama, hvala vam na prijedlozima, posebno na razmišljanju kako je pitanje HRT-a pitanje javne ustanove koja visi o niti. Samo je pitanje vremena kada će ta nit puknuti i ta institucija se razbiti. To se više ne da skupiti. Jedan od razloga zašto se to događa jeste naše ponašanje kao predstavnika političkih stranaka ovdje u ovom visokom domu i u hrvatskom političkom životu. Mi HRT možda više nego neke druge javne ustanove vidimo kao plijen politički i čekamo svaki izborni ciklus kada ćemo mi moći preuzeti kontrolu. Ne kako ćemo profesionalizirati HRT, ne kako ćemo ga ustrojiti da financijski posluje u skladu sa pravilima i u skladu sa interesom HRT-a kao javnog servisa nego zapravo ga gledamo kako će to biti plijen, bilo s lijeve, bilo s desne strane. I to iz dva razloga da mi nametnemo svoje ideološko-političke kriterije i s druge strane da mi budemo ti koji će gospodariti programom. To je nažalost loša slika i loše stanje. I na taj način ćemo mi sa svoje strane doprinositi da se HRT uništi bez obzira na ove čestite inicijative koje dolaze od naših kolega. I ako to ne zaustavimo HRT će još jedno vrijeme živjeti kako živi a onda nakon toga je pitanje dana kada će kolabirati što ionako žele mnogi. Što i onako žele mnogi. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika SDP-a riječ uzeti uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. 16 godina sam ja zastupnik u ovom Saboru. I u tih 16 godina nagledao sam se svakakvih zakonskih prijedloga ali iskreno vam kažem, ne mogu se sjetiti da sam u tih 16 godina vidio površniji i manje utemeljen prijedlog ne samo kada je riječ o HRT-u nego kada je riječ o bilo kakvom zakonskom prijedlogu uopće. U tih 16 godina ovdje se raspravljalo o HRT-u mnogo puta. Nekoliko puta je mijenjan zakon, sve Vlade i SDP-ova i HDZ-ova i u vrijeme kada je kolega Mesić bio ministar nastojali smo sačuvati taj HRT i unaprijediti ga. Učinili smo u jednom periodu od njega javnu ustanovu, potpuno smo digli ruke političara i politike od njega i ustanovili smo nakon toga s tugom, sa žaljenjem da smo pogriješili. Zašto? Zato što su oni oslobođeni politike, tamo u programskom vijeću osnovali političku stranku i najavili da idu na izbore. Oni su se sami politizirali kada smo ih mi depolitizirali. Morali smo napustiti taj put, vratiti se nazad, nisam bio najsretniji zbog toga. Ali sada po važećem zakonu ta televizija više nije javna televizija, ona je postala državna televizija, no dobro, to je koncept koji smo odabrali. Zašto je ona postala državna televizija? Pa zato što glavnog ravnatelja bira ovaj Sabor na prijedlog Vlade kao što se biraju čelni ljudi iz svih državnih poduzeća. Čemu pristojba uopće? Pristojba je jedan parafiskalni namet i moraju ga plaćati svi jer se polazi od pretpostavke da pristojbu plaćaju ne oni koji gledaju program nego oni koji posjeduju uređaj da bi ga eventualno mogli gledati. Mobitel, smartphone je također uređaj gdje možete gledati HRT. Prema tome nema nikoga tko je oslobođen plaćanja parafiskalnoga nameta. Zato da bi se osigurala samostalnost kuće jer tada kuća ne mora ići u Vladu po novac, ne ovisi tada o Vladi nego dobiva novac od građana, izravno. Zato se to zove pristojba. I sada umjesto da se počnemo promišljati u situaciju u kojoj se HRT nalazi a on u ovih 16 godina je uvijek u lošoj situaciji, nikad nije bio u dobroj, ja se ne sjećam da je bio u dobroj, da počnemo promišljati kako da mu pomognemo. Da li da onda možda napustimo pristojbu pa da HRT se financira iz fiskusa? I ovako sada to plaćaju svi građani. Pa svi građani plaćaju i porez. Mi jednome problemu prilazimo ali krajnje paušalno. Temelj za ovaj zakon je opažaj i ništa više nego opažaj. A to je da ako netko duguje 6 pristojbi, 480 kuna onda će temeljem ovrhe platiti ne 480 ili 500 kuna nego 1480 kuna. Nije. Nije. Pa treba. Pa to svakako nije dobro rješenje ali put kojim ste krenuli to ispravljati je Bože me sačuvaj. Dakle samo taj neposredni opažaj, nema ni jedne analize, ne zna se ni kolike su, tu se govori da se hoće nekakve smanjiti zarada javnobilježničkih i odvjetničkih ureda i da je to problem. Pazite niti tu analizu niste napravili, ne znate ni koliko je to. To nije onoliko koliko vi mislite. To vam je 60 kuna sastava rješenja i 30 kuna klauzule o površnosti. To je 90 kuna. To je 10 kuna manje nego što vi predviđate da HRT naplati sada svakom ovršeniku. A zašto onda ovi drugi troškovi, odakle onda ovi povećani troškovi? To je PDV i to su javnobilježničke takse. Ako to ukinemo nema PDV-a, nema javnobilježničkih taksi, nema prihoda proračuna. Dobro, ne mora ga ni biti. Zašto bi se nad tim ovršenicima proračun hranio? Ja nisam za to da se on hrani, ali nemojte napisati tada u obrazloženju nema posljedica po državni proračun. Ima, ima, glavnina se odnosi na državni proračun, toliko će biti u državnom proračunu manje. Ma ja nisam za to da toga ne bude manje, ali sam protiv toga da se dolazi sa zakonskim prijedlogom a da predlagatelj o tome pojma nema. On zna samo prvi korak i to mu se čini dovoljnim i dobrim.

Jedan od razloga zašto je ova razlika između svote koja se ovršuje i krajnje svote koju ovršenik mora platiti je zastarni rok koji u slučaju pristojbe iznosi godinu dana. Pa HRT tjera da najranije nakon 3 neplaćene pristojbe, a najkasnije nakon 6 krene u ovrhu jer će zakasniti, otići će mu to u zastaru to potraživanje.

Da se ne ide na ovrhu od 480 kuna, nego 4800 kuna, a to znači ako netko uporno neće plaćati, neću pa neću. Tada bi trebalo mijenjati Zakon o obveznim odnosima. I to je jedan od puteva koje treba raspraviti, ali ne raspraviti u utorak od 11 do 5 koliko ćemo raspravljati, nego ga treba raspravljati temeljito. Neće se postići dobra svrha, neće se smanjiti broj ovrha, smanjit će se jedino cijena neplaćanja pristojbe, to će se smanjiti a što će biti rezultat toga? Potaknut će se neplaćanje pristojbe. Znači dosad sam se malo bojao da ću morati jako puno platit iako ne budem plaćao pristojbu, sad taj strah nestaje ako ovaj zakon prođe. Pa zašto bi onda plaćao pristojbu? Građani dobivaju račune za struju, za plin i npr. za pristojbu. Pa prvo će platiti struju i plin, zašto? Pa kod struje nema ovrhe, dođu pa vas iskopčaju to vam je ovrha, nemate struje. Kod plina vam zavrnu plin, nemate plina. A kod pristojbe toga nema, neće vam netko skinuti antenu niti vam može ukinuti signal, nema. Prema tome, građani za koje tvrdite u čije ime vi donosite ovaj zakon za koji tvrdite da su siromašni i jesu. Prvo što će prestati plaćati je pristojba. I broj onih prema kojima ćete morati ići ovrhama će se znatno povećati. To će biti krajnji rezultat toga. Ja ne znam kako o tome niste mislili? Ali kad se donose zakoni onda se moraju misliti konzekvence, ne samo prvi korak, deseti korak morate vidjeti. Kažete neće biti pojačanih troškova za HRT? Kako znate da neće biti? Kako znate? Gdje su vam podaci tu u obrazloženju? Vi ste napisali neće biti, ko što ste napisali da neće biti posljedica za fiskus, tako bez ikakve veze da nešto napišete. A bit će. Pa naravno da će ga provoditi ali oni će morati zaposliti najmanje 30 novih ljudi. Ali onda napišite morat će zaposliti najmanje 30 ljudi da znamo kakve zakone donosimo. Pa mi smo spremni preuzeti tu odgovornost. Ako moraju zaposliti nove ljude pa nek ih zaposle. Ako ćemo mi time pomoći građanima pa pomoći ćemo im. Pa tu nam je nakana svima ista, ali nemojte na temelju krivih pretpostavki predlagati zakone napisane u 2,5 sata bez bilo kakvih analiza jer to ne valja, niste dobro počeli u ovo malo minuta. Ovaj zakon je trebao biti ispunjenje jednog od jamstava MOST-a, jedno od sedam jamstava. Veliki reformski zakon, jedno od jamstava. Čega je ovo jamstvo? Jamstvo je bilo da ćete smanjiti pristojbu, hvala dragom Bogu da niste napisali još i taj zakon da smanjujete pristojbu i to tako u recimo 7 minuta koliko ste ovome posvetili. Jer smanjenje pristojbe kao što ste rekli, kolega Bulj danas govori na 65, stranica 80 na 65 kuna pristojbe, to je manjak od 227 milijuna kuna. To ne dovodi u pitanje smo proizvodnju programa HRT-a nego proizvodnju hrvatskih filmova od kojih zadnji dobivaju nagrade svjetske. Pa da li ste o tome mislili? Pa oćete li sve uništiti samo zato da biste ispunili nekakvo jamstvo o kojem niste ništa razmišljali, ni 3 sekunde? A osim toga vi to jamstvo uopće ne ispunjavate, to čime ste se hvalili, to što ste u predizbornoj kampanji govorili to niste tu danas donijeli na stol. Donijeli ste nešto posve drugo i potpuno bezveze. Ja vas pozivam da se bavite. Bavimo se zajedno. Kad smo se bavili zajedno imali smo nekih rezultata. Danas ste već imali priliku da se počnete baviti HRT-om, danas je održana sjednica Odbora za medije. HRT nema ravnatelja. Pa što niste pokrenuli postupak odabira pa barem v.d.-a jer to se radi na Odboru za medije. Pa to vas nije briga uopće to što HRT nema ravnatelja. Vi se s time ne bavite. Pa da ste to rekli bar da vam je jasno, pa dovesti ravnatelja čim prije da se uredi situacija u toj kući. Pa ne, pa to ima vremena, to kad dođe na red. Trebalo se svidjeti. Vi se ovim hoćete svidjeti. Ja to razumijem, ja sam političar, ja razumijem da se političar i stranka hoće svidjeti građanima. To je meni posve jasno. Ali vi ste izabrali krivi put. Vi ne da se niste svidjeli, vi ste se zapravo možda nehotice osramotili. Nemojte više dolaziti sa ovakvim prijedlozima jadnima. Pa MOST je bio pun obećanja da neće ništa raditi tako kao što inače politika radi na svoju ruku bez konzultacije s javnošću. Neprestano ste to ponavljali. Kolega Grmoja oni su vam rekli da je ovo dobro? Pročitao sam danas intervju predsjednika Odvjetničke komore. On kaže da ga niste ni njega, ni komoru konzultirali. Ja bih sad trebao vjerovati vama Grmoja ili predsjedniku Odvjetničke komore. Nešto me tjera da više vjerujem njemu. Imamo više replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa kolega Staziću. Zadovoljstvo mi je što ste priznali stanje na HTV-u ali koliko znam 25 godina ste u Saboru, a jedno vrijeme u vladajućoj većini ste bili koliko mi je poznata činjenica i Ovršni zakon koji je stvarno nepopravljiv. Mi imamo danas Ovršni zakon koji jednostavno sa malim izmjenama vrlo teško se može popraviti, a ovi zakon koji je sada važeći a vi ste sudjelovali ovdje u raspravama i nekada kao dio većine napravili ste toliki kaos ne samo na HTV-u nego u cijelom Ovršnom zakonu da više nitko ne zna gdje je. Vi govorite o filmovima HRT-a, a mogli ste kazati evo za vrijeme vaše vladavine koliko je bilo vanjske produkcije, loše kategorije, ne znam kojih sapunica, može bit turskih, meksičkih, apsolutno nebitno. Jeste li nešto u to vrijeme vi poduzeli ili ste doveli javni servis da bude dobro ste rekli, stranačko partijski servis bilo lijevih, bilo desnih. O tome ste vrlo umjereno govorili, ali hvala vam lijepa što ste priznali. Ovaj prijedlog je radila struka sa svim manama i greškama.

Jer ti će ljudi sa tih 50 milijuna kuna kupovati, neće se stvarati carstva jednome pojedincu ili dvojici, trojici ići. U 25 godina HRT-a je stanje kakvo je i hvala vam, doista vam hvala što ste priznali da ste cijelo vrijeme sjedili ovih 25 godina u ovome Saboru, a da je takvo stanje na HTV-u. Prvo nisam 25 godina u Saboru, nego 16 što sam ovdje i rekao, očito me niste slušali. E pa čekajte, hajmo odredit temu, pa da onda i ja govorim o Ovršnome zakonu kad mi već replicirate na Ovršni zakon. Nemojte dobacivati kolega Bulj! Dajte ostavite to tamo za, u Saboru ste.

I kažete da će 50 milijuna kuna ostati po ovom zakonu u džepovima građana, ne u džepovima svih građana kolega Bulj. Najveći dio je onih i to onih najsiromašnijih koji ovu pristojbu plaćaju redovito, redovito. Ostat će u džepovima onih koji tu pristojbu ne plaćaju iz razno raznih razloga. Ja sam čuo da je jedan od motiva da MOST predlaže ovaj zakon taj što neki saborski zastupnici MOST-a imaju osobnog iskustva sa neplaćanjem pristojbe. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Staziću ja se u najvećem dijelu slažem sa vašom raspravom samo bih vam htio dodati jednu priču kad ste, jedan detalj kad ste raspravljali o zastari. Mislim da ovršna isprava i platni nalog nisu isti institut, odnosno mogu eventualno biti ako po prijedlogu zakona HRT kaže da će to biti ovršna isprava. Ali postoji bitna razlika u blokiranju zastarnog roka. Naime, ako se pokrene postupak ovrhe zastarni rok se prekida, a ako imamo platni nalog, zastarni rok i dalje teče. Prema tome, pitanje je koliko će biti uštede i pitanje je da li će ono što treba naplatiti biti naplativo na kraju ovog procesa.

Pa to je veliko pitanje. Pa to pitanje treba raspraviti sa ustavno-pravnim stručnjacima, a ne sa Mirom Buljem. Jer inače, inače ćemo doći do najčudnijih mogućih rješenja. Ali onda će to pasti na teret svih nas pa će reći evo onaj nesposobni Sabor vidite kakve zakone izglasava.

Kolega Stazić vi ste za govornicom rekli da niste za smanjenje tv pretplate. Vaš kolega Davor Bernardić je u svojoj raspravi istaknuo da je to zapravo manjak tog zakona. Pa evo ja bih vas samo molio da se izjasnite u ime kluba da ne bude disonantnih tonova u SDP-u pa usuglasite stav oko toga.

Što znači da taj model treba razmotriti. To treba raspraviti. To je jedino i razmišljali smo o tome 7,5 minuta i znamo da je to pravo rješenje. Ne, jer se tako rješenja ne donose. Tako se može samo stvar pogoršati i zakomplicirati. Pristojba, kao što sam vam objasnio, parafiskalni namet koji je trebao omogućiti javnu televiziju. Ako smo s javne televizije prešli na koncept državne televizije onda je legitimno da razmotrimo koncept pristojbe uopće kao načina financiranja. Ili da pronađemo nekakav drugi model ako s ovim nemamo sreće i ako ovaj model proizvodi neželjene efekte. A nitko od nas ne želi da proizvodi neželjene efekte, nitko. Ja npr. ne želim da umirovljenici kao uredni platiše plaćaju 80 kuna a da saborski zastupnici ne plaćaju 80 kuna pa da padaju pod ovrhu pa da onda predlažu zakone protiv, nisam za to. Ja sam za to da ovo uredimo sustavno. Kolega Staziću u vašoj raspravi se potkrala sumnja i tako ste par puta nastupili da vam djeluje da ovaj zakon nije napravila struka, da ima dosta manjkavosti i da molite MOST da ubuduće ne šalje ovakve zakone pred Hrvatski sabor jer na kraju svi snosimo odgovornost kada usvojimo nešto što je nelogično, što je teško provedivo i što u biti nema nikakve ostale svrhe osim da stvori dojam da je MOST postavio neke uvjete koji će od sutra gle čuda dramatično promijeniti život naših građana. Pogotovo je zanimljivo da netko tvrdi da će 50 milijuna kuna ostati u džepovima onih koji sutra trebaju biti ovršeni. Pa vjerojatno da su ljudi imali taj novac onda bi platili, ne bi čekali da se napravi ovrha. Znači, nemoguće je da nekome ostane novac u džepu kojeg nema. S te strane može biti i da je tako u obrazloženju napisano može biti razlog da se još više ne zadužuju. To ima logike, kolega Staziću. A ne da im ostane novac kojeg oni u džepu nemaju. I zato bi se složio s vama i zatražio rješenje koje je evo i kolega Pupovac predložio u svojoj raspravi da se nađe način da se pomogne građanima koji nemaju novca da podmire, a socijalni su uvjeti takvi, da podmire radiotelevizijsku pretplatu i da na taj način se predlože određeni zakoni. To bi bio koristan prijedlog gospodina Bulja da nekome novac ostane u džepu. Ne da mu ostane u džepu ukoliko ga nema jer to nije moguće. Tako da slažem se s vama da ovakve zakone ne bi trebalo upućivati, a pogotovo ne da se stvara dojam da se nešto radi a ne radi se uopće ništa pa čak niti tehnički.

Pa naravno da nikakav novac neće ostati u džepu nikakvih građana jer i sada kada ovrha ide preko javnobilježničkih ureda i preko odvjetničkih ureda nemoguće je sve naplatiti. Zašto? Pa s pravom kažete nema se na čemu ovršiti. Ti ljudi nemaju nikakve druge račune, nemate se na čemu ovršiti. I ne naplati se sve što se nastoji ovrhom naplatiti. HRT će to po ovom zakonu uspijevati još manje nego što to uspijevaju javnobilježnički uredi. Prema tome, nikome tu novac neće ostati. To je jedna floskula mi idemo pomagati građanima. Nikome vi ovime nećete pomoći. Ovime samo se komplicira stvar. Mi moramo pronaći način, model, zajedno a to vas pozivamo da pronađemo način i model da ti građani koji nemaju za tu pristojbu, a ne mogu je otkazati, ne mogu jer imaju doma barem tranzistor preko kojeg sluša radio, jer ima nekakav uređaj pa će mu reći ne možete vi otkazati pristojbu, vi pristojbu morate plaćati gledali ili ne gledali, imali vi uređaj adekvatan ili ne imali vi to morate plaćati. Pa ajmo njima pomoći tražeći model sufinanciranja, nekakvog zamjenskog financiranja ili nekakve druge koncepcije tv pristojbe. Ali ne ovo, ne ovo, ovo je jadno.

Poštovani gospodine Staziću u vašoj raspravi ste rekli da ste 16 godina u Saboru pa ne znam kako je moglo doći do ovoga kada ste toliko dugo a da dosada niste napravili jednu ozbiljnu reviziju televizije, što smatram i sada da bi bilo potrebno napraviti jednu ozbiljnu reviziju televizije i tek onda ići u primjenu zakona i dotjerivanje zakona i ići na ruke građanima. Međutim, ja smatram tolike godine provesti u Saboru, ne samo vi i svi drugi da do sada niste dotjerali taj jedan lijepi zakon i da ti naši građani budu zadovoljni.

Vaše pitanje je logično, ali ono proizlazi iz toga što vjerojatno niste pratili rad Sabora u tih 16 godina. Nije rađena jedna revizija, nije rađen nijedan pokušaj. Najmanje pet koliko ih se mogu sjetiti, izmjena i dopuna i potpuno novih zakona o HRT-u. Uvjeravam vas i one koje je radila vlada gospodina Račana kada je Vujić bio ministar i koji je radila vlada HDZ-a ne znam tko je bio premijer, znam da je ministar kulture tada bio Jasen Mesić. U ovom Saboru se ozbiljno radilo na Zakonu o HRT-u, na nekoliko verzija tog zakona, uvijek sa željom i jedne i druge strane da pronađemo najbolje rješenje za HRT. To rješenje sada dopustite mi, ono nije najlošije, ono ni sada nije najlošije i ono bi se dalo popraviti. Prvo što bi trebalo napraviti preuzeti odgovornost vladajućih da izaberu bar vd-a što je moguće prije pa da se počne sustavno raditi. Dalo bi se donijeti i novi zakon ili ovaj malo popraviti, obnoviti pa u sklopu tog popravljanja riješiti i ovaj problem. Ali nećemo nikud dospjeti, ako budemo o tom problemu HRT-a pristupali kao što su sada pristupili MOST-ovci. Pa vidite da HDZ uopće u tome nije htio sudjelovati, pa nisu ih pratili.

Sada bi riječ dao sljedećem klubu zastupnika, a to je predstavnik Kluba zastupnika Živog zida Abeceda demokracije uvaženi Ivan Pernar. Izvolite. Ujedno moram ispraviti kolegu Stazića on je rekao da ćemo ostati do pet sati, po mom računu prije devet ne možemo nikako završiti ako tim tempom nastavimo ili kasnije. Izvolite kolega Pernar. Poštovani kolege i kolegice. Treba li Hrvatskoj javna televizija, svi ćemo se složiti da treba. Međutim, suštinsko pitanje koje valja postaviti jest jeli HRT javna televizija? Da li ona služi građanima ili je ona zapravo glasnogovornik određene ideje i određene ideologije? Iz promatranja programa odnosno sadržaja kojeg je ta televizija stvarala posljednjih godina mogu reći par riječi. Na državnoj televiziji zagovaraju se isključivo mišljenja i stavovi koje propagira EU. Kritičnih stavova o EU nije bilo, iako je ona bila dužna prilikom referenduma o EU dati ravnomjeran prostor objema stranama, državna televizija koju oni nazivaju javna nije to učinila. Naprotiv, propaganda je bila jednostrana, pričalo se ne znam da li se svi sjećaju, bili su oni promidžbeni spotovi gdje se objašnjavali da će moć ljudi i dalje klati životinje i peći rakiju itd., uglavnom to su bile doslovce zaglupljivanje naših građana. Također govorili su da će nam se otvoriti tržište cijele EU, međutim ono što mi vidimo jest da mi ni na vlastitom tržištu ne možemo opstati, a kamoli na Poštovane kolege i kolegice, poštovani građani, ne samo to, HDZ niti jedan jedini put nije dozvolio niti jednu jedinu emisiju u kojoj bi se raspravljalo o visini i načinu prikupljanja RTV pretplate. Apsurdno i žalosno je da mi tek danas 2016. godine u Saboru govorimo o RTV pretplati odnosno o načinu njenog prikupljanja kao o ozbiljnom problemu kojeg treba riješiti. Često puta smo mi iz Živog zida apelirali na HRT da se dotakne ove teme, da se radi javna rasprava jer je javna rasprava temelj nečega što se zove javna televizija. Međutim, nikakve rasprave o tome može li Hanžeković zgrtati milijune na sirotinji odnosno na tim TV pretplatnicima, nije nikada bilo. Po svemu sudeći da nije nas danas ovdje ni danas se o tome ne bi razgovaralo. Poštovane kolegice i kolege, ono što radi Hanžeković žrtvama odnosno pretplatnicima HRT-a graniči sa zdravim razumom. Uzimati tisuću kuna zbog duga od 80 kuna ili 160 kuna javna je i velika sramota. Taj čovjek, Marijan Hanžeković putem svojih glasila sustavno blati i zagađuje naš medijski prostor. Također ta ista osoba zaštićena je od strane HRT-a. Znači tko god kritizira Hanžekovića ili TV pretplatu nije mogao dobiti medijski prostor. Ja se sjećam, iako sam mlad čovjek, da je bilo puno inicijativa za ukidanje TV pretplate, skupljene su stotine tisuća potpisa, pisani su mnogi članci su bili na tu temu, niti nijedan nikada nije došao do HRT-a. Jeli to u duhu demokracije? Jeli to u duhu prava na mišljenje odnosno na različitost mišljenja i u duhu javne rasprave? Moje duboko uvjerenje je da nije. Ista stvar, način na koji državna televizija izvještava o sukobima u svijetu znači u Ukrajini, Siriji o Palestini se uopće ne govori poštovane dame i gospodo. Svakog dana izraelska vojska i policija tamo ubija ljude i otima palestinsku zemlju. Tamo se konfiscira imovina. Djeca koja imaju 5 godina privode se i Izrael je jedina zemlja na svijetu koja drži djecu u vojnim zatvorima. O takvim temama na državnoj televiziji nema rasprave. Za našu državnu televiziju glavni negativac je sirijski predsjednik Bašar al-Asad. Kolika je to farsa spomenuti ću samo primjer iz 2011. godine kada sam vodio prosvjed protiv kolega koji sada stoje meni s desne strane.

Ja dolazim doma i očekujem da će HRT spomenuti to. Međutim, na HRT-u kažu sljedeću vijest. Danas je 2000 prosvjednika bilo u Sirijskom gradu Homsu protiv režima Bašar al-Asada. Međutim tog istog dana 2000 prosvjednika protiv HDZ-ovog zločinačkog režima državna televizija nije vidjela.

Kolega Pernar, vi vrijeđate jednu parlamentarnu stranku što je nepristojno i neprihvatljivo u Saboru. Htio bih reći da sam od HDZ-ove vlasti bio uhićivan i pritvaran bezbroj puta. Državna televizija nikada mi nije dala riječ da govorim ili da se branim. Sustavno sam bio napadan od strane tog medija u službi vlasti. Stoga smatram da gledano na unutrašnju politiku naša državna televizija nije služila javnom interesu već privatnom interesu pojedinaca koji su javni i opći interes zamijenili sa svojim privatnim. Iz tog razloga kao i iz pogleda na vanjsku politiku gdje se promovira NATO pakt kao organizacija koja širi mir, sigurnost i ljubav po svijetu dok u stvarnosti se bavi bombardiranjima, ubijanjima i okupacijama neposlušnih zemalja. Znači ta NATO organizacija sa od strane državne televizije prikazuje malterne kao humanitarna a njihovi agresivni osvajački ratovi sa ciljem kontrole svjetskih resursa prikazuju se kao akcije oslobađanja i širenja demokracije. Takvu količinu propagande, takvu količinu političke zaštite, znači određene stranke, nikada nismo imali prilike vidjeti do sada u novijoj povijesti. Spomenimo se samo proteklih izbora, svaki dnevnih HRT-a započinjao je sa samo jednom viješću i samo jednom strankom. Svaki dnevnik započinjao je vijestima iz HDZ-a kao da se svima nama svijet vrti oko te stranke. Mnogi nažalost, kada se sjetim kada sam bio na skupu beskućnika rekli su da do dolaska HDZ-a na vlast problem beskućništva kažu, rekli su zapravo nije na ovim prostorima niti postojao. To su sve dame i gospodo činjenice i razlozi zbog kojih smatram da HTV ne vrši ulogu javne televizije i zbog čega tv pretplatu treba pod hitno ukinuti a državnu televiziju kao servis reformirati. Ako će to biti stranačka televizija u službi vladajuće stranke bez obzira koja je to bila onda bi bilo logično da i ta vladajuća stranka financira tu televiziju a ne porezni obveznici odnosno svi građani ukoliko znači ona ne reflektira različita mišljenja već samo mišljenja jedne političke stranke. Ukoliko dođe ikada do reforme HRT-a smatram da bi barem jedan od 4 programa trebala dobiti opozicija jer nije normalno da znači vladajući režim kontrolira doslovce sve kanale i na taj način programira umove ljudi i govori im da iako svi vide da je situacija katastrofa da je sve u redu i da problema nema. I još jedna stvar, o Zakonu ovršnom koji dozvoljava neviđenu pljačku, neviđenih razmjera rasprave gotovo da i nema a sugovornici su često i relevantni. Tek nedavno, odnosno neki dan sam ja po prvi put u 5 godina svojeg političkog djelovanja mogao dobiti prostor u emisiji Otvoreno gdje sam govorio o Ovršnom zakonu. A da ne govorim o tome da se pokušavao stvoriti lažni privid da Živi zid nikoga nije spasio od deložacije i da su svi koje je Živi zid branio na kraju bili deložirani. Istina je obratna, državna televizija davala je medijski prostor samo onim deložacijama koje su bile nasilno provedene a ostale deložacije gdje smo uspješno obranili dom nisu dobile medijski prostor. Također ni pitanje tajnih deložacija nije zanimalo gospodo iz HRT-a kao ni pitanje, ponavljam već, izdvajanja tog sustava naplate u ruke gospodina Marijana Hanžekovića koji je tisuće obitelji zavio u crno.

Jer ponavljam HTV nažalost nije javna televizija već se tamo čuju samo mišljenja Washingtona, Bisela i Banskih dvora. Mišljenja građana koji kopaju po smeću, koji čekaju u redu za pučku kuhinju ili pak hrvatskog branitelja Mirka Dukića kojeg sutra u 10 sati na adresi Sv. Duh 8. čeka deložacija po nalogu strane štedno-kreditne organizacije, mišljenja tih ljudi ne mogu se čuti. Drage dame i gospodo, apeliram na vas sve, pogotovo na one koji imaju većinu da nešto promjene po tom pitanju jer jedino i ukoliko se ta državna televizija reformira moguće je očekivati od građana da prihvate obvezu plaćanja tv pretplate. Imajte na umu da mnogi građani upravo kao čin političkog revolta zbog programa i sadržaja ne žele ni gledati, ni plaćati TV pretplatu. A da je tome tako jasno je iz gledanosti središnjeg dnevnika koji nikada nije imao nižu razinu gledanosti. Žalosno je kada privatne televizije imaju veću gledanost od državne koja na raspolaganju ima puno veće resurse i 10 puta više zaposlenika. Kaže minimalno 10 puta jer na 3 tisuće službenih zaposlenika dolazi još barem toliko tzv. vanjskih suradnika. Mišljenja sam da su primanja i privilegije ravnatelja HRT-a i kaste koja to vodi prevelika i da ih valja smanjiti. Jer nije primjerno da nešto što je javni servis i za što ljudi moraju silom izdvajati za to od svojih mizernih plaća i mirovina ili socijalnih naknada da netko na tome zgrče bogatstvo. Poštovane dame i gospodo iskrenog sam uvjerenja da se stvari mogu promijeniti i ovom prilikom pozivam sve građane RH da pruže otpor državnoj televiziji na način da otkažu TV pretplatu. Drage dame i gospodo ja ne plaćam pretplatu državnoj televiziji i nikada nisam prijavio TV uređaj. Isto pozivam i vas da odjavite svoje TV prijamnike i tako pokažete što mislite o njihovoj politici propagande, cenzure i pranja mozga koju provode zadnjih 20 godina. Dragi građani vi ste ti koji svojim novcem financirate to zlo, vi ste ti dragi građani koji omogućavate time što ste prijavljeni kako pretplatnici da vas Hanžeković ovršuje do jučer, a od sutra će to činiti izravno HRT. Skidat će vam novac sa računa, čerupat će vas kao kokoši. Nemojte im dati tu privilegiju. Dragi građani vi možda mislite da ste sami, ali većina vas siguran sam razmišlja kao i ja. Molim vas da ne budete kukavice, nemojte ih se bojati jer nas je više nego njih. I imajte na umu da svakom kunom koju uplaćujete HRT-u podržavate nastavak trenutnog stanja koje je zapravo zagađenje uma a ne bistrenja uma. Stanje u kojem se širi propaganda a ne činjenice, stanje u kojem jedna politička stranka monopolizira znači državnu televiziju za svoje uske stranačke interese i pritom iskrivljujući stvarnost. Drage dame i gospodo ja sam mlad čovjek, nisam star i ja se ne sjećam kako je bilo u doba Josipa Broza Tita, ali sam siguran da je Josip Broz Tito i taj jednopartijski režim nije imao toliko medijskog prostora u dnevniku koliko danas ima HDZ. Svaki prilog počinje i završava, odnosno svaki dnevnik vijestima iz HDZ-a. Gospodo iz HDZ-a ako hoćete raditi stranačku televiziju napravite HDZ TV, neka vam odašiljači veze daju frekvenciju, plaćajte koncesiju, imate bože mili 40 milijuna kuna godišnje otimate od hrvatskih građana, oni nemaju izbora žele li vam taj novac dati ili ne. I eto onda emitirajte svoj program kao što ste nekada davali Karamarku, odnosno što smo nekad morali gledat Karamarka. Onda lijepo emitirajte tamo gospodina Plenkovića a javnu televiziju oslobodite za javni interes, odnosno za ono što zanima građane, a građane vjerujte mi ne zanimaju vijesti iz vaše stranke. Budući da ste kolega Pernar svašta govorili od Homesa pa do svega što nije imalo veze i je imalo veze sa temom, očito se na to javio veliki broj kolega da vam replicira. Pa ćemo ići redom. Izvolite. Pa evo zašto Hrvatska ne može naprijed dragi predsjedniče Sabora, kolege. Ovo se nije čulo od centralnog komiteta. Ali kad govorimo o opranim mozgovima napomenuo bih gospodinu Pernaru da je ovo jedina zemlja gdje nije izvršeno rasvjetljenje, lustracija.

1,2 milijardi kuna godišnje, od toga 4% ide za Hrvatski audiovizualni centar koji se brine o kinima u Beogradu itd. itd. i tu još vlada kulturni marksizam i e… na svim razinama. Da je nama problem EU, da su Nijemci ovdje sada ne bi imali državu kakvu imamo danas. Njemačka je totalno razrušena u 2. svjetskom ratu, izgubila je trećinu teritorija, u 20 godina je, ona je danas ekonomska sila, a mi danas raspravljamo o jednoj televiziji koju nismo ustrojili. Kakva je to država? Po svim elementima ja bih rekao da je HRT Guatemala city na Savi zato jer je vode isti kadrovi koji su je vodili do 90.te itd. To je zašto jesmo gdje jesmo. Kad ćemo čut u raspravi, raspravu o pravnom sustavu u Hrvatskoj?

Izvolite. Ovo je bilo toliko zanimljivo da sam skoro zaboravio što je bila replika. Poštovani kolega Pernar, naša dužnost jeste da uputimo svoju poruku ili svoje riječi, svoju kritiku onima izvan ovoga doma za koje smatramo da su odgovorni za narušavanje zakonitosti, za ugrožavanje institucija ili za zloupotrebu onoga što se može zloupotrijebiti u javnim ustanovama kao što je hrvatska javna televizija. I vi ste ovdje spominjali neke ljude i neka imena. Međutim, naša zadaća je kao i svakoga od nas da najprije krenemo sami od sebe. I gdje je zapravo naša odgovornost u toj stvari bez obzira što se ja sa nizom stvari kao što sam to već i rekao ne slažem sa inicijativom kolega iz MOST-a ali je cijenim zato što su od nečega krenuli. Nije najbolji način, ali su od nečega krenuli. A mi, dakle moramo krenuti od sebe jer je najveći dio teškoća koji je, o kojima mi raspravljamo zapravo potekao od nekih od nas, koji su u sprezi sa nekim ljudima na HRT-u omogućili ovo o čemu mi danas raspravljamo. I mi raspravljamo o posljedicama, a o uzrocima i akterima koji su do toga doveli ne raspravljamo.

Izvolite. Vrlo kratko.

Dakle, dva sata u udarnom terminu samo o vama za sve ideje koje imate. I za izlazak iz EU, i za izlazak iz NATO-a, i za problem Izraela i sve ono ostalo što ste naveli.

Gospodo iz HDZ-a mislim da je došlo vrijeme da u našu zemlju dođu demokratske reforme. Ovo što ste vi radili svo ovo vrijeme sa državnom televizijom nije imalo veze niti sa demokracijom, niti zdravom pameću.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Pernar, slušao sam vašu raspravu. Osvrnuo bih se na jedan detalj. Vi se uglavnom govorili u raspravi o informativnom programu HRT-a. Hajde da se složimo tu imate stvarno propusta, ima veličanja pojedinih političara. Da li je to zbog raznih utjecaja ne znam, da li je to zbog financiranja i to ne znam. Ali funkcija javne televizije nije samo informativni program. Dakle, ona ima puno drugih funkcija koje vi uopće niste spominjali i ne treba zanemariti njen utjecaj. Dakle, javna televizija ima široku funkciju. Da li obavlja ili ne to je sad jedna druga tema, jedno pitanje. Dakle, velika većina. Vi ste pozvali ovdje ljude da ne plaćaju tv pristojbu i to smatram utjecajem na neovisnost javne televizije. Smatram i prijedlog koji je, da su kolege zastupnici MOSTA-a možda nespretno htjeli poslati pa su odustali, o smanjenju tv pristojbe i to je pritisak na javnu televiziju. Jer ako danas predlažemo smanjenje, pa se na javnoj televiziji uplaše da ćemo to napraviti, pa onda ovdje u Saboru odustanemo. Onda kažu hvala Bogu gle odustali su, pa ćemo malo ih ipak pomaziti. Dakle, javna televizija mora biti servis građana. Ako ona to danas nije, mi moramo sve učiniti naravno mi u okviru naših ovdje ovlasti zastupnici da se tome trudimo, a nikako ne pozivati na ukidanje javne televizije.

Na HRT-u ima samo dezinformativni program. Tamo nema informativnog programa, odnosno taj program je u službi dezinformiranja. Druga stvar, vi govorite što bi televizija trebala biti. Ja se slažem da bi ona trebala biti štošta što nije i ja ne tražim da se ukine tv pretplata zbog onoga što ona bi trebala biti, već zbog onog što ona jest. Također, razina neobjektivnosti i razina zapravo prikrivanja svih mogućih afera, svog mogućeg kriminala koje je HDZ napravio u posljednjih 25 godina, gdje je predsjednik njihove stranke čak bio i u zatvoru. Usprkos svemu tome i svoj toj prošlosti mi smo imali izbore na kojima je HDZ pobijedio i to vam sve govori o ulozi državne televizije. Uloga HRT-a je da omogući ljudima koji su nas bacili na koljena da nas dotuku do kraja.

Pa poštovani kolega zastupniče moram reći da sam iz vašeg izlaganja primijetila da ste ustvari većim dijelom govorili o svojim osobnim doživljajima sagledavajući ih iz osobne perspektive i vrlo subjektivno optužujući pritom sve i svakoga a samim time bez argumenata niste pridonijeli kvaliteti rada u ovom Visokom domu. Mi svi ovdje ustvari imamo najveću zadaću stvarati što bolji zakonodavni okvir i pridonositi svojim radom tome. A ne pozivati na nepoštivanje zakona i to ovako javno s govornice kako ste vi to maločas činili. U raspravi niste ništa suštinski rekli o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o kojem upravo raspravljamo i samim time niste pridonijeli kvaliteti izrade budućeg zakonskog prijedloga već ste ustvari iznosili pamflete i uglavnom vjerojatno sebi tražili mogućnost izlaska u večerašnjem Dnevniku. Ja vam to ne osporavam niti vam želim osporavati ali mislim da biste kao mladi zastupnik što ste i sami istaknuli možda ubuduće više pažnje trebali posvetiti upravo kvaliteti rasprave u ovom dijelu koji se odnosi na sam zakonski prijedlog. Sigurno je da vam svi oni koje ste naveli, a najviše krivite HDZ, nisu krivi za ono što ste doživjeli i za vaše pritvaranja nego vaše ponašanje koje je bilo protivno zakonima RH i ne možete na ovakav način u ovom Visokom domu kroz raspravu pozivati sve građane RH na to da ne poštuju zakone ove zemlje. Vi govorite o demokraciji a pozivate na anarhiju. Ivan Pernar. vrijeme se rasprava svodi na to sa vaše strane koliko sam shvatio da tv pretplatu treba plaćati, da tu televiziju i te vaše stranačke skupove treba satima gledati i da vi u tome ništa ne vidite sporno. I sa vaše strane da sam ja u HDZ-u ja bih isto obranio HRT i tv pretplatu i rekao bih da državna televizija super radi i da promjena tamo nema. Ja vaš pogled mogu razumjeti. Međutim, ja ovdje nisam zastupnik HDZ-a, ja ovdje nisam zastupnik stranke koja je dovela ljude do kontejnera, stranke gdje ljudi se sudaraju s glavama u kontejnerima za smeće, stranke kad ja dolazim ovdje u Sabor ja se sudaram sa 15 prosjaka na cesti. Gospođo draga to su stvari koje vas ne zanimaju. Ti ljudi nemaju medijski prostor na vašoj televiziji. I još jedna stvar, jučer mi je rekla prosjakinja jedna da zato jer nije imala novaca za platiti kaznu zbog prosjačenja je morala ići u zatvor. Gospođo draga ta prosjakinja koju ste vi doveli na prosjački štap je išla u zatvor, a vaše kolege umjesto u zatvoru sjede na jednom drugom mjestu. A što se tiče tv pretplate još jednom apeliram na sve građane da se što prije iskopčaju iz te simulirane stvarnosti da ne gledaju programe državne televizije i da otkažu pod hitno tv pretplatu jer svakom svojom kunom, svakom kunom koju vama daju zapravo rade protiv sebe i čine zločin i protiv sebe i protiv vlastite djece. Hvala. Hvala lijepa. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja sam željela odreagirati na kolegičinu repliku gospodinu Pernaru ali budući ste već njemu dali na neki način odgovor na repliku on se obranio sam. Ono što sam željela reći da nitko od nas ovdje ne smije kršiti Poslovnik, članak 14. Znači, mi možemo imati različite stavove o sadržaju rasprava pojedinih kolegica i kolega ali ne smijemo ovako kao kolegica osporavati pravo nekome da izrazi svoje mišljenje. Je li to mišljenje ispravno ili ne to će prosuditi građani.

Prema tome, molim vas nemojte zlorabiti instituciju. Ja vrlo dobro znam Poslovnik. Članak 14. o tome uopće ne govori. Prema tome ja vas molim i sve kolege molim nemojte zlorabiti instituciju Poslovnika da iskažete bilo kakvo svoje mišljenje, slagao se netko s vama ili ne slagao. Ali to nije institucija kojom se izražava svoje mišljenje. Dakle, naravno nije uopće povrijeđen Poslovnik. Budući da su svi ostali odustali od replika onda naravno možemo prijeći na sljedeći klub zastupnika, a to je Klub zastupnika HDZ-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Jasen Mesić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege početak i kraj ovog zakonskog prijedloga koji je zaista došao brzo ovdje u saborske klupe je da oni ljudi koji nisu imali novac za platiti pretplatu pa su zbog toga krenuli u postupak ovrhe u konačnici plate manje. I to je moralna i humana podloga ovog zakonskog prijedloga. Da je on mogao ići u bolju raspravu, da je mogao biti predložen na moguće sporiji način, da je mogao biti i bolje obrazložen i bolje dorađen to je točno. Međutim ima jednu dodanu vrijednost, a to je da će zaista neki ljudi koji u datim životnim okolnostima zbog loše u situacije u Hrvatskoj, koja znamo da je loše, nakon postupka prisilne naplate koju će provoditi sukladno javnom ovlašću HRT, platiti manje. Dakle svi zakoni koji se donose ovdje u Hrvatskom saboru ili pardon, gotovo svi, nekome idu na ruku, nekome manje, a nekome ne idu na ruku. Ovaj zakon ide na ruku tima koji nisu imali novaca. Postoji doduše u ovom Hrvatskom saboru doneseni zakoni koji nisu koristili ama baš nikome, to je recimo izmjene i dopune Zakona o HRT-u iz 2012. godine, ali baš nikome. Umjesto javnog servisa smo dobili državni servis, gledanost je pala, otvoreno je niz pitanja itd., itd. Ono što je zanimljivo u Hrvatskom saboru i ja isto dosta dugo pamtim rasprave o HRT-u, dakle ni za jedno područje nemamo toliko eksperata, ni za jedno. To je otprilike kao da dođete na stadion pa od 30 tisuća posjetitelja imate 29 tisuća potencijalnih selektora reprezentacije. I kao tu ideju, kao tu tendenciju i kao tu težnju predlagača zakona, klub HDZ-a to može podržati.

Naravno nekoliko puta smo inicirali i raspravu o medijskoj strategiji, sjetit će se kolege koje su već više mandata ovdje, koje nikada nismo vidjeli ni dočekali, a ona bi trebala ići prva. Ali mi smo ovdje donosili i strategije u Hrvatskom saboru koje su pisale da neće imati posljedica na državni proračun što je naravno potpuna besmislica.

Puno je ovdje bilo govora o pretplati, ali to poštovane kolegice i kolege nema veze s ovim zakonskim prijedlogom. To je tema za jednu drugu raspravu i o tome kolika treba biti pretplata, kakva ona treba biti, što se sve iz nje treba financirati i kud u budućnosti treba ići. U svakom slučaju, kad god ta rasprava došla, a doći će, pretplata neće moći ići u državni proračun jel to nije niti stavka državnog proračuna niti je parafiskalni namet, to je tzv. indirektna državna potpora i kao takva ne može biti državna potpora i ići u budžet zbog toga što se onda krše pravila EU o nepoštivanju pravila konkurentnosti unutar EU. Prema tome, to nije moguće. Ne slažem se isto tako da se iz pretplate ne bi trebala financirati vanjska produkcija i da ne bi trebalo biti outsourcinga, to je jako bitno.

Ta vanjska produkcija ima za cilj da ne bude HRT jedini nositelj stvaranja domaćih audiovizualnih sadržaja, nego da se taj novac koristi zapravo kao investicijska sredstva koja pokreće domaću audiovizualnu industriju. Nadamo se u HDZ-u da ćemo jedanput u Hrvatskom saboru govoriti o tome. Znate kada netko dođe ovdje za govornicu govoriti pa kaže program bi trebao biti takav i takav, onda zapravo shvatite da on pojma nema što je to javni servis, pojma. Imali smo šansu i to govorim uvijek kada govorim u ime kluba HDZ-a i uvijek ću govoriti. Nije točno da sustav koji je bio postavljen 2010. godine je propao zbog toga što su političari digli ruke. Ne, nego zato što smo sami kršili zakon i nismo popunjavali upražnjena mjesta u Programskom vijeću i Nadzornom odboru HRT-a i zato oni kao takvi nisu funkcionirali. Danas je situacija kudikamo gora nego što smo imali onda, a mogli smo tada napraviti i korak dalje. Izvješća ravnatelja, dakle sjećamo ih se isto tako ovdje u Hrvatskom saboru barem zadnjih pet puta. Sjećamo se i tematskih sjednica Odbora za medije. Dakle nismo uspijevali dobiti nisi suvisli odgovor na naše zaključke, a izvješća ravnatelja su bila prihvaćana. I tu u pravu imaju one kolege koji kažu da, neko koristi HRT samo zbog informativnog programa i zbog toga što mu taj program u određenom trenutku politički kombinira. Naravno da je to stranputica i naravno da će nas to s vremenom dovesti u velike probleme. U konačnici, stvarno se nadamo da ćemo povesti svrsishodnu raspravu vezanu za Hrvatsku radioteleviziju. Znate zbog čega? Jer su danas teme vezane za javne medijske servise u Europi potpuno drukčije. I to vrijeme će doći.

Ma kakva pretplata? Kakav HRT?

Vremena se mijenjaju i nikakva pretplata i nikakvo pozivanje na kršenje zakona s time što se pretplata neće platiti i nikakve promjene koje će biti u dobroj vjeri prema hrvatskim građanima neće to spriječiti ako se u pravom smislu ne postavimo. I jednostavno kao da neki put raspravljamo o tome da li plot oko kuće treba biti plavi ili bijeli a u tu kuću već ulazi poplava.

Svakojake prozivke ili prijave da je to stranačka televizija ili nije stranačka televizija, jednostavno ne stoje.

A što se tiče ovog zakona vraćam se na prvu rečenicu, jednostavno ljudi koji nisu imali novaca platiti pretplatu zbog teških životnih okolnosti u konačnici se platiti manje. Ako zakon ima za cilj da nekome pomogne onda to je ovaj zakon svoj cilj ispunio bez obzira na sve eventualne manjkavosti koje će kolege iz opozicije moći pronaći. Kažem vrlo su rijetki oni zakoni koji nisu pomogli ama baš nikome.

Posebno hvala što niste spominjali razne druge zemlje od Izraela, Palestine, što niste spominjali pa čak niti bivšeg ravnatelja, njegove vile i ostalo. Ja sam moram priznati zaprepašten s time da umjesto da razgovaramo o zakonu razgovaramo o programskim načelima, o informativnom programu, o svemu drugome a biti će prilike jer postoji točka izvješće itd., itd. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Mesić, ja bih vam se prije svega želio zahvaliti na iznimno zanimljivoj raspravi. Dakle stvarno iz ovoga što ste rekli sasvim je evidentno da imate jednu vrlo, jednu zaista veliku kompetenciju i razumijevanje i teme i u hrvatskom kontekstu i šire. I moram priznati da mi je u tom svjetlu užasno nejasno dakle kako Klub zastupnika HDZ-a može podržati ovakav prijedlog. Jer ja sam uvjeren a imali smo priliku i vidjeti to dok ste vi bili ministar da vi ovakve prijedloge zakona nikada ne biste uputili u proceduru. Dakle da se vas pita to sigurno ne bi izgledalo ovako kako izgleda. Evo, mislim meni je zaista žao što ste odlučili ovo podržati a bez da se na neki način pokuša više učiniti na tome da ovaj prijedlog zakona se barem popravi.

Uvaženi kolega Glavašević trudili smo se pa zadnjih 5, 6 godina jako argumentirano govoriti o ovoj temi, jako kompetentno i jako argumentirano. Volio bih da je to bilo i prije primijećeno. Nažalost nije. Ovo je posljedica djelomično i toga. Nažalost nije. Tako da treba pažljivo pratiti rasprave i zaista se neki put nešto može naučit. Podržat ćemo zakon iz razloga koji sam probao objasnit. Dakle ovaj zakon ima intenciju da jednoj grupi naših građana omogući da zbog nemogućnosti plaćanja u konačnici jeftinije prođu. To je otprilike ko kad ono dobijete kaznu pa vam kaže ako platiš u roku od 3 dana proći ćeš jeftinije. I u tom kontekstu ovaj zakonski prijedlog treba gledati jer nastoji olakšati tim ljudima koji su se našli u toj situaciji zbog razno raznih razloga. Većina od njih zbog toga što nisu imali novaca. Jer ako je podatak 90 i više posto ljudi da plaća pretplatu onda zaista ne vjerujem da ovi ljudi su to radili namjerno, mada ima i takvih kao što vidimo, ali većina ipak zbog toga što je bila u financijskim problemima. Intencija predlagača zakona je u tome. Mi tu vidimo pozitivnu intenciju, da zakon ide u dva čitanje možda se može još neke stvari i doraditi, mogu se neke stvari dodatno obrazložiti ali tu intenciju ne treba odbaciti.

A evo navest ću vam samo jedan primjer te užasne manipulacije koju državna televizija radi. Znači naši građani još uvijek ne znaju da je 1948. 750 tisuća Palestinaca etnički očišćeno iz područja današnjeg Izraela, oduzeta su im sva ljudska i građanska prava kao i njihova imovina je konfecirana. Zbog pristranosti naše državne televizije naši građani ne znaju taj podatak. I ovo je samo jedna kapljica u slapu, znači što skrivanja informacija, što propagande, što cenzure.

Ponovno smo ipak, nismo se uspjeli maknuti od Izraela i Palestine. Ne znam hoćete li s tim u svezi odgovoriti ili u svezi sa temom. Izvolite kolega Mesić. Pokušao sam razaznat u kojem to djelu mi je kolega Pernar replicirao. Ja nisam ovdje advokat informativnog programa HRT-a i to ne želim biti. Toliko važi da HRT-u građani vjeruju više nego zastupnicima u Hrvatskom saboru, više. E sad, ako vi mislite kolega uvaženi da ne treba plaćati pretplatu vi imate mogućnost predložiti zakonski prijedlog, uputit ga u saborsku proceduru u kojem se pretplata ukida. I to je vaša dužnost kolega ako tako mislite. Ono što vi nemate pravo je pozivati građane na kršenje zakona. Vi ste izabrani predstavnik građana, vi ste dobili mandat na određenoj političkoj platformi, vi imate svoje proklamiranje političke ideje i to je sve legitimno i korektno. Na temelju toga ste dobili glasove, na temelju vašeg programa u kojem se zakida … izvolite predložite zakon, izvolite predložite zakon. Nemojte pozivati građane na kršenje zakona a zakleli smo se da to nećemo činiti. Ako mislite da zakon nije dobar, vi imate sve mogućnosti, to traži samo malo truda i strpljenja da ga uputite u saborsku proceduru i zakon će se onda ako tako većina bude htjela promijeniti. Ako neće se promijeniti onda ćete vi reći je mi smo se zalagali, dali smo zakonski prijedlog, ali većina nas je odbila itd. Ali pozivati ili grupe ljude nazivati zločinačkim organizacijama to ne vodi uvaženi kolega nigdje. Izvolite. Dvije stvari. Poštovani kolega Mesić, onima koji su ovršeni ovaj zakon pomoći neće. Onima koji će biti ovršeni pitanje da li ćemo sa ovakvim rješenjima koji se nude u ovom zakonu biti u stanju pomoći. I ako nešto ne promijenimo do drugog čitanja nećemo im moći pomoći samo ćemo sebe dodatno uvaliti u nevolju zbog toga što smo upustili nepripremljeni u jedan pokušaj koji je dobronamjeran ali koji u svojoj izvedbi nije pripremljen kako valja. Drugu stvar koju bi htio reći, vi ste kazali da outsourcing ne treba ukinuti. Ako ste pri tome mislili na vanjsku produkciju onda se s vama slažem. Ali outsourcing kao postupak privatizacije javnih ustanova i javnih poduzeća apsolutno ne i to pogotovo ne bez nadzora. Outsourcing kao postupak da se iz kuće lobira za interese privatnika kao što se lobiralo u slučaju ovoga prenošenja na odvjetničke urede apsolutno ne. Outsourcing tako da se iz kuće osniva firma privatna a radiš u vlastitoj firmi i da onda ta firma može proizvoditi za vlastitu kuću apsolutno ne. Ali to je ono što imamo na HRT-u i to je ono što bismo trebali spriječiti. Jednako tako kao što bismo trebali i spriječiti i da se pod firmom vanjske produkcije ulazi u prostor informativnog programa ili da se pod firmom zabavnog programa iz programa vanjske produkcije ulazi u informativni program, da vam sad ne navodim primjere a to također imamo u proteklih nekoliko mjeseci.

Dakle, uvaženi kolega ja sam pozorno bio pratio vaše izlaganje i spomenuli ste riječ outsourcing prilikom vanjske produkcije.

Preko odvjetničkih ureda naplata ide od 2003., 2004. godine.

Dakle, ne radi se o nikakvoj destrukciji, radi se o nekim željama da se neke stvari naprave. A to uvaženi kolega što sve imamo na HRT-u, nadam se da uvaženi moj kolega je malo prije dignuo repliku, da će nam omogućiti Hrvatski sabor, pa da nas zatvori na jedno dva, tri dana da kažemo sve tko šta misli i kome je šta po pitanju djelovanja te institucije na srcu.

Pa uvaženi kolega Mesić, sa dijelom onoga što ste govorili mogu se složiti. Kao što i sami znate jer smo nekoliko puta o tome raspravljali i van sabornice. Ali mi govorimo o HRT pretplati, odnosno porezu, pristojbi na televizor i radio prijemnik dok radio nitko ne dotiče.

Vi ste sada pozicija, pripadnik ste pozicije i ja vjerujem da ćete se zalagati za to da i resorni odbor, ali i novi ravnatelj Hrvatske radiotelevizije koji će biti imenovan rade na ovoj komunikacijskoj, odnosno medijskoj strategiji ili ministarstvo koje je nadležno da je možemo raspraviti u ovom Domu. Dakle, donijeli smo Strategiju razvoja obrazovanja, Strategiju razvoja poduzetništva. Vjerujem da ćemo sa strategijama i nastaviti i dobro je da tu pričamo o konsenzusima. Dakle, Hrvatski radio ima jako dobar program. On je jako dobar javni servis po mojoj ocjeni i njihov informativni program ja bih se usudio reći je barem kopija iznad televizijskog. Ali ono što je moja dvojba je da kada govorimo i kao što sam i rekao intencija ovog zakona je dobra, ali kada govorimo o izbjegavanju odvjetnika u sustavu ovrhe zašto se onda i ograničavamo samo na HRT. Gdje su tu onda druge javne ustanove, druga javna poduzeća poput HEP-a i ostalo? Da li je ovo uvod u to da ćemo u javnim ustanovama potpuno zaobići odvjetnike i da li ćemo mijenjati Ovršni zakon ili zašto smo se baš fokusirali na HRT.

Budite sigurni i spokojni. Ja sam siguran da će vrlo brzo neke od tih tema koje ste natuknuli doći na raspravu. Nešto se mora mijenjati. Sigurno će doći na raspravu i funkcioniranje nekih javnih poduzeća i zasigurno ćemo inzistirati ako hoćete na Odboru za medije na sistemskim rješenjima. Ja ću osobno inzistirati na donošenju Medijske strategije, mislim da je to strahovito bitno. Zato sam inzistirao ako se sjećate i prije, tako da razumijem vaše dvojbe ali vas uvjeravam budite spokojni, smireni, nemojte imati dvojbi, u dobrim ste rukama i vodit će se kvalitetne rasprave dok je ova parlamentarna većina. Evo uvaženi kolega Mesić je baš rekao ono što sam htjela reći da se radujem dakle da će se o ovom problemu konačno pristupiti svrsishodno, sveobuhvatno i u skladu sa našim obvezama i dužnostima. Jer kad se govori o programu HRT-a s govornice Sabora onda je to u najmanju ruku opasno. Ali može se amnestirati donekle kao nepoznavanje materije. To je uređivačka politika, a miješanje u uređivačku politiku sa govornice Sabora je u najmanju ruku korak unazad. Ja sam osobno uvijek protiv tendencioznog, nekorektnog ali i neprofesionalnog govora u medijima ali i u Saboru. I uvijek ću uvažavat činjenice koje ću razlučivat od scenskog govora.

Odgovor na repliku. Uvažena kolegice evo slažem se sa svime što ste rekli, ne znam zapravo što bih odgovorio. Nadam se da ćemo to uspjeti jer kad se otvori uopće tema HRT-a nažalost to vrlo često završi na upravo Informativnom programu koji je mali dio sustava HRT-a, njen zapravo najveći kapital je u arhivi. Tako da nadam se da ćemo o svemu tome uspjeti govoriti. Hvala. Sljedeći klub zastupnika koji se prijavio za sudjelovanje u raspravi je klub HSS-a. U njihovo ime predstavnik kluba Davor Vlaović, izvolite.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. U ime kluba HSS-a vezano uz ovu raspravu o izmjenama Zakona o HRT-u moram reći da je i nama iznenađenje da ovo ide u brzoj proceduri i da se na ovaj način donosi ovakav zakon. Jer prije svega želimo da pomognemo svim našim sugrađanima i dobra je intencija da se pomogne onima koji ne mogu platiti. Međutim kod svih ovih zakona treba prvo dobro razmotriti koje on ima pravne učinke na terenu, koje fiskalne učinke i što mi s time u konačnici postižemo. Jer ovih 180 tisuća ljudi ovršenih nad kojima je provedena ovrha zbog neplaćanja tv pretplate većina ih nije ne plaćala zato što nisu željeli plaćati nego zato jer nisu mogli.

Nažalost, najsiromašniji stalno govorim s ove govornice da se najteže živi u Slavoniji i Baranji a ti podaci to i dokazuju. Preko 35% građana Brodsko-posavske županije spada u ovaj red najsiromašnijih, pa Virovitičko-podravska županija, Osječko-baranjska, opet općine koje su tu spomenute uglavnom dolaze iz Slavonije i Baranje, dalmatinske zagore, Like itd. I zbog toga ljudi to ne plaćaju. Jer on kad ima 2000 kuna prvo mora staviti sve račune na stol, sve režije i vidjeti što mu je prioritet da plati.

Isto tako treba reći da jedan dio naših sugrađana ne plaća jer nemaju uslugu javne televizije. Na određenim ruralnim područjima nema signala ili je loš signal, a svejedno moraju plaćati tu pretplatu iako nisu potpisali ugovor nije stvoren dužničko-vjerovnički odnos nego je zakonom naređeno da se to mora platiti. Isto tako treba reći i da je dio naših sugrađana nezadovoljan jer nema na HRT-u, našoj državnoj televiziji i javnom servisu vijesti iz mog Drežnika, iz Voćina, iz nekih drugih sela. Znate zašto? Jer su ukinuta dopisništva i u Novoj Gradišci i u Slavonskom Brodu i u Slatini, Virovitici. I zato je sveobuhvatna ova tema i treba sve to staviti na stol i vidjeti što mi to želimo sa našom javnom televizijom, koju vrstu usluge dati našim građanima i u konačnici koliko ona košta. Da li je dostatno tih 80 kuna ili 65 ili bi bilo pravednije ne naplaćivati nego iz državnog proračuna kompletno financirati tu javnu televiziju. Takvih iskustava ima u našem okruženju, u nekim našim susjednim europskim državama se ne plaća pretplata, u nekima je puno manja. I ono što moram reći ovdje da je veliki broj naših i obrtnika i poduzetnika ovršen i ne mogu plaćati te obveze, a svi govorimo o smanjenju tih parafiskalnih nameta i olakšanju poslovanja gospodarstva. U konačnici ne treba žuriti s ovakvim zakonom, ima tu puno magle, ne treba srljati i kako je to Stjepan Radić rekao nemojmo srljati kao guske u maglu nego donosimo one zakone koji će stvarno pomagati našim sugrađanima, koji će biti provedivi u praksi, koji će u konačnici dovesti do toga da HRT kroz reformirani sustav kvalitetno posluje. Ja vjerujem da ona ima kapaciteta da sa postojećim brojem ljudi i tehnikom može i sama voditi ovu naplatu, mogla je i dosad. Bojim se samo da nije ovo zbog toga što će netko prodati jedan novi program ili nova računala HRT-u. Više bih volio da stvarno imamo kvalitetan program i uspješnu kuću koja dobro posluje, a da je ona jeftina našim sugrađanima. Evo, hvala lijepo. Poštovani zastupnik Mladen Mađer zatražio je repliku. Poštovani predsjedniče evo htio bih se nadovezati na kolegu Davora koji je spomenuo u vezi signala. Evo s obzirom da dolazim iz Koprivničko-križevačke županije a u obnašanju dužnosti načelnika 16 godina sam i znam dobro kako nema signala i koji su problemi u mojoj općini. Ali još jednom da bin se nadovezao da mi smo danas nisam čuo danas i nije se reklo treba obratiti na naše obrtnike tj. na naše autoprijevoznike. Na primjer iz naše županije koji imaju mislim da moramo znati da plaćaju pretplatu 80 kn za svaki radio u svom kamionu. Znači neko ima 35 kamiona plaća po kamionu 80 kuna, mislim da to ako idemo na neko rasterećenje, a znamo da npr. u Njemačkoj dođe osam eura godišnje, u Sloveniji i Mađarskoj je oslobođeno plaćanje. Mislim da 80 kuna pretplate po pojedinom kamionu za radio da je to prepuno i da moramo i na njih pokazati pažnju i na njih uvidjeti da se ta smanji pretplata. Hvala lijepo. Pa evo ja sam u svojoj raspravi i rekao da treba našim obrtnicima i poduzetnicima smanjiti ta parafiskalne namete. Vi ste konkretno naveli i primjere ali treba reći da svejedno oni to plaćaju i da ne pozivaju na neposluh nego da žele biti građani RH i poštivati zakone.

Sljedeći koji se javio sada već u pojedinačnoj sudjelovanju u raspravu zastupnik Gordan Maras. Budući da ga nema gubi pravo. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege. Budući da je rasprava već poodmakla vremenu nastojat ću u jednoj kratko raspravi reći svoja razmišljanja vezana uz temu.

Međutim, ono čime nisam zadovoljan, a to će biti prilika i vjerojatno ovaj tjedan ili kada se bude razgovaralo o Ovršnom zakonu je da takve stvari ne smijemo parcijalno rješavati, ne treba im parcijalno pristupat jer samo ćemo zakomplicirati te odnose i izazvati još i možda dodatne troškove u pojedinim pravnim osobama. Ono što bi možda trebalo uvijek u životu ili model koji bi trebalo koristiti je učiti od onih koji su u tim stvarima možda uspješniji od nas. Imamo u našem susjedstvu primjer Slovenije, mi smo svojevremeno zbog opterećenja sudova i dugotrajnih postupaka da rasteretimo sudove pribjegli javnim bilježnicima, umjesto toga oni su krenuli u informatizaciju i korištenja svih onih resursa koje danas digitalna tehnologija pruža.

U Sloveniji je to riješeno na taj način da se je samo jedan sud u Sloveniji bavi ovrhama i svaka pravna osoba može vrlo brzo dobiti, prijavom u taj sustav dobije brzo rješenje. Dakle stvar se pojednostavljuje i sam postupak je lakši i ne košta puno. Drugim riječima evo slikoviti primjer računalstvo u oblaku, danas mnoge firme, mnoga poduzeća ne moraju kupovati skupocjeni hardver ne moraju posebno organizirati pojedine službe, već mogu koristiti sustav koji neko na mreži daje. U tom smislu se može i koristiti ta informatizacija u Ovršnom zakonu i na taj način pojednostaviti i ubrzati cjelokupan proces.

Mislim da ovaj ured koji se predviđa ured za digitalno društvo da on također će u svom radu naići na prvu prepreku, a to se ovdje puno spominjalo, siromaštvo, nejednakost ljudi zapravo utječe na efikasnost čitave države, a u tom smjeru ako budemo radili bit će manje i ovakvih rasprava i svi oni koji budu uključeni u ovaj proces će moć efikasnije to obavljat. I ne treba zanemariti činjenicu da se na ovaj način posebno kroz informatizaciju izbjegava i korupcija jer i danas smo spominjali ovdje, nije samo u pitanju HRT, tu su i druga javna poduzeća, tu su komunalna poduzeća. Dakle danas svaki načelnik općine može bagatelnom nabavom odrediti odvjetnika koji će ga zastupati, koji će zastupati općinu ili komunalno poduzeće u pojedinim pitanjima, gradsko poduzeće, a onda je to podloga i za korupciju i za onaj famozni postotak koji se može tim postupcima tražiti.

Budući da nema replika, sljedeći zastupnik koji se javio u pojedinačnoj raspravi je zastupnik Željko Glasnović. Poštovani predsjedniče, kolege. Već sam nešto spomenuo ranije o efikasnosti u našoj državi i kako je HRT mikro… ove države, ako je tako zbilja smo u velikoj opasnosti da izgubimo državu.

I šta se događa tu? Sukob interesa. Kako je moguće da šefica ljudskih resursa ima privatnu agenciju za zapošljavanje u toj istoj instituciji, to je preslika cijele države ovdje o čemu mi govorimo. I mi 20 godina raspravljamo o pravnom sustavu. Zašto do sada nije ustanovljena jedna agencija, centar za antikorupcijske poslove gdje sinergija između pravosuđa, između USKOK-a, a li to se događa u bivšim, drugim ministarstvima itd.

Vraćamo se ne samo na taj sadržaj, jer to je zašto većina ljudi ne plaćaju, dosta ljudi ne plaćaju pristojbu iz inata jer im je pun kufer … [[Govornik se ne razumije.]] , … [[Govornik se ne razumije.]] i bivše Jugoslavije koja je propala davno a još je gledamo na televiziji, u filmovima, dokumentarcima itd. Kada spominjemo HAVC imamo danas novu prijavu protiv te ustanove koja dobiva 4% od prihoda od 1,2 milijardi kuna ili više. Koliko dugo će ovo ići? Ako ovako nastavimo država je već sada pred ekonomskom propašću. Dolazi na naplatu sljedeće godine 3,5 milijardi kuna, 1,1 čovjek radi, 1 je u mirovini. To stanje je neodrživo. Ali ako ne možemo srediti jednu javnu televiziju, ja mislim da je ovaj prijedlog dobronamjeran a po pitanju efikasnosti imali smo 20 godina da napravimo pravnu državu, da ustrojimo pravni sustav a šta imamo? Stotine tisuća neriješenih predmeta, 20 tisuća imamo poduzeća bez jednog zaposlenika.

Čeka nas samo jedan, još jedna, to je hiperinflacija, šta je bila prije, kupite novine za 10 dinara, sutra su 150. Ali pošto nije 5 prije 12 nego 5 nakon 12 ja bih sve najbolje želio prije završim ovo izlaganje Ministarstvo pravosuđa. Ja bih volio da on preko noći stvori, da ustroji noćne sudove koji će raditi 24 sata na dan, da uključi službenike suda u radove a ne da suci rade cijelu godinu neki I ako se to ne popravi mi ćemo svi biti ja mislim, već smo sada na razini Grčke po standard … [[Govornik se ne razumije.]] po pitanju investicija. A moramo postavljati ključna pitanja također ne samo ovo, ovo otvara druga pitanja tko će investirati u državi gdje 7% zemljišta uvedeno, sređeno u knjige. Tko govori na HTV-u, tu bih se složio sa gospodinom Pernarom, tko govori o 490 tisuća Hrvata koji traže povrat svoje imovine, 2 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta. O čemu mi raspravljamo ovdje? Ovo sve više i više meni sliči na nekakve rasprave centralnog komiteta gdje se puno govori a Rim gori. Za repliku se javio zastupnik Ivan Pernar.

Sljedeći zastupnik koji se javio u pojedinačnoj raspravi je zastupnica Sabina Glasovac. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Moram se prikloniti onim kolegicama i kolegama koji su iskazali podršku ovakvom prijedlogu zakona u smislu da će on u jednom dijelu ali samo po mom mišljenju u jednom dijelu zaista pomoći našim najugroženijim i najsiromašnijim skupinama sugrađanki i sugrađana da na jedan dostojanstveniji i puno humaniji način ako su već došli u situaciju da su u nemogućnosti, bili u nemogućnosti plaćati ove rtv pristojbe i doveli se neželjeno u situaciju da dođu pred ovrhu i zapravo će im to puno olakšati cijeli taj put. Međutim jednako tako priklanjam se i onim kolegicama i kolegama koji su izrazili skepsu odnosno stav da bi se, odnosno da se ovom prijedlogu zakona trebalo pristupiti na puno sistematičniji način i možda njime rješavati probleme naših najugroženijih građana na isto tako zakonski način. Ovdje smo imali prilike čuti u nekim raspravama da ovaj prijedlog zakona ide na ruku malim ljudima koji nemaju novaca i da sama visina pretplate nije predmet ovih izmjena zakona iako je to taksativno naveden kao jedan od 7 uvjeta u pregovaračkom postupku između MOST-a i HDZ-a u postupku odnosno procesu sastavljanja nove Vlade. Do dan danas nije jasno zašto se od toga odustalo. A nije točno da ne postoji zakonski mehanizam i da danas nismo mogli dobiti na klupe i jedan takav prijedlog zakona. Ovdje se mijenja samo članak kroz ovaj prijedlog izmjena se mijenja samo članak 36. No, međutim ne mijenja se članak 35. A upravo izmjena tog članka 35. mogla bi na određeni način definirati odnosno izmijeniti definiranu visinu mjesečne pristojbe. Znači ovdje je bilo rečeno da će izmjenama ovih zakona u konačnici naše najsiromašnije skupine građana pretplatu platiti manje. Moje pitanje koje sama sebi postavljam postavljam i vama je zašto kada, u redu trebamo olakšati ljudima koji su u ovom trenutku u problemu, ali zašto se vodimo konačnošću rješenja a ne rješavamo uzroke problema? Mi ćemo riješiti da ljudi koji su pred ovrhama budu ovršeni za manje sredstava jer ćemo izbaciti odvjetnike iz cijelog tog postupka i ti ljudi će biti lišeni jednog djela financijskog troška. Međutim, zašto ne idemo na sam početak te priče pa mijenjamo članak recimo 35. koji daje potpune ovlasti Hrvatskom saboru da obveže nadzorni odbor da može primijeniti dio koji se odnosi da se kroz taj članak mogu za posebne socijalne skupine osigurati različite visine, odnosno određene olakšice za pojedine skupine sugrađana. Kada pogledamo trenutno važeći ugovor Vlade RH i nadzornog odbora, odnosno HRT-a onda možemo vidjeti da taj privremeni ugovor koji je sklopljen za razdoblje od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2017. godine, on upravo u jednom djelu kaže da se pojedine skupine osoba s invaliditetom uživaju temeljem članka 102. tog ugovora Vlade RH i HRT-a pravo na oslobođenje do plaćanja pristojbe ili pravo na povlaštenu pristojbu. Zašto se s ovim rješenjem išlo samo parcijalno, nije se ušlo u srž problema i nije se a moglo se intervenirati i na ove startne pozicije dakle da svi građani neovisno o prihodima plaćaju jednaku RTV pristojbu. To nije pravedno i to bi trebalo zasigurno mijenjati. Ono čime se ovaj nažalost prijedlog zakona isto ne bavi su neke suštinske stvari funkcioniranja HRT-a ali o tome ne bih puno duljila. Nadam se da će u neko dogledno vrijeme pred saborske zastupnike jednako tako doći nove izmjene ovog Zakona o HRT-u koje će ponuditi novu viziju razvoja HRT-a, da će ona zaista postati javni servis svih hrvatskih građana koje je njena zapravo i temeljna djelatnost da pravodobno, istinito, cjelovito, nepristrano i trajno informira javnost, da bude javna nestranačka televizija neovisno o tome koja stranačka garnitura bila u parlamentarnoj većini i preuzimala odgovornost kroz izvršnu vlast, kroz Vladu za RH, da će promicati nacionalne interese, pridonositi poštivanju i promicanju temeljnih ljudskih prava i sloboda, toleranciji, razumijevanju i poštivanju različitosti, demokratskih vrednota civilnog društva i zapravo promicati kulturu javnog dijaloga. Sve su to stavke i sve su to obveze HRT-a propisane već postojećim zakonom. Međutim, očito neke stvari ne funkcioniraju, toga smo svi svjesni i očito će se morati kroz neke daljnje izmjene i dopune zakona ili donošenje novog zakona vidjeti kako implementirati u praksi ono što je zapisano u hrvatskim zakonima. Zaključno, načelno podržavam svaki potez koji će doprinijeti pravednijoj raspodjeli u društvu, pravednijem opterećenju naših sugrađana sukladno njihovim prihodima i životnim okolnostima u kojima žive. Svjesni smo s druge strane da se zakoni moraju poštivati, obveze se moraju podmirivati ali u konačnici kako što sam već rekla i na samom početku našim siromašnim sugrađanima i našim ljudima koji žive oko nas kojim zaista je svaka kuna bitna u životu vjerojatno bi puno više značilo da ste se držali onog vašeg prvog prijedloga i da ste napravili posebne kategorije ovisno o primanjima, da se prema tome zapravo određuju i njihove financijske obveze plaćanja radiotelevizijske pristojbe, nego li ovako da zapravo kad su već u tom problemu u kojem jesu na jedan mali način simbolično pokušavamo pokazati da stvari mijenjamo u nadi da ćemo vrlo brzo ići u nove izmjene i dopune zakona. Pa evo želim svim onim ovršenima ili onima koji su na putu da postanu ovršeni da ove izmjene zakona zaista doprinesu njihovom lakšem životu i suočavanju s ovim problemom. Za repliku se javio zastupnik Tulio Demetlika. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo kolegice Sabina kao i većina ovdje diskutanata su spomenuli da ovim zakonom se rješava siromašni dio stanovništva koji ne može plaćati ovu pristojbu, ali isto tako spomenuto je da nije napravljena nikakva analiza. I znači taj prijedlog zakona ide prema određenoj ciljanoj skupini da mi ne znamo da li pomažemo stvarno siromašnima koji ne mogu platiti ili onima kojima su iz inata ili iz nekih drugih razloga nisu plaćali. Stoga mislim da je ovaj prijedlog zakona koji je uputio MOST nekvalitetno pripremljen ali vjerujem da ono što je i rekao gospodin Mesić da će nas očekivati ubrzo nakon evo osnivanja, formiranja nove Vlade da će taj zakon doživjeti velike promjene. Ali ono što bih htio skrenut pažnju a rečeno je da ta pristojba je jedna vrsta nameta. A socijala se rješava nekim drugim zakonima, ne ovim zakonom. Ali isto tako budući da je namet nitko nije danas spomenuo, pa bih ja volio spomenuti i one druge skupine građana koji upravo sa tim nametom se dovode u pitanje njihovo poslovanje, a to prije svega mislim na gospodarstvenike. Znači imamo i pisane prijedloge udruga konkretno prijevoznika koji za svako vozilo ili za svako servisno vozilo u kojima je ugrađen radio prijemnik plaćaju mjesečnu pretplatu. Isto tako za iznajmljivače. Danas imamo mobitele koji imaju radio prijemnike na sebi, pa vjerujem da ćemo svi morati plaćati 80 kuna za i ovakvu vrstu prijemnika. Zato predlažem da ovaj početni inicijalni prijedlog MOST-a može bit prihvatljiv, ali činjenica je da taj zakon kakav je predložen nije dostatan i da treba sigurno doživjeti veliku izmjenu. I ja izražavam nadu i stav da će se do drugog čitanja budući je ovaj zakon upućen na sreću u saborsku proceduru, odnosno u redovnoj proceduri kod nas u Sabor vjerujem da će se možda do tog drugog čitanja odlučiti na izmjene i postojećeg zakona u članku 35. koji kaže da visinu mjesečne pristojbe za svaku godinu utvrđuje svojom odlukom Nadzorni odbor HRT-a uz prethodno odobrenje Vijeća za elektroničke medije, a da se tom odlukom mogu utvrditi i povlastice za određene kategorije obveznika plaćanja. Može ili kroz izmjene zakona ili kroz donošenje određenog zaključka dati input Nadzornom odboru da kako je primijenio pravo povlaštenih obveza plaćanja pretplate za pojedine grupacije osoba sa invaliditetom što sam vam rekla i što je utvrđeno i u ovom ugovoru Vlade Republike Hrvatske i HRT-a će to isto može učiniti i za pojedine skupine hrvatskih građana koji su zaista siromašni. Onda u tom slučaju bismo već ne ljude doveli u situaciju da ne mogu plaćati ovrhe i da im smanjujemo troškove ovršivanja, nego bi u samom startu sugrađanima kojima je zaista puno tih 80 kuna omogućili da plaćaju 10, 15 ili 20 kuna manje. Puno je tu nepoznanica ne samo financijskih učinaka što bi bilo normalno da uz njega imamo i PFU obrazac, nego i to kako će se zapravo i Odbor za zakonodavstvo je stavio određene ograde i dileme vezane uz ovaj prijedlog zakona. Nadam se da će se on uvažiti isto tako do drugog čitanja, jer nisu bezazlene. Ulazi se u neke i ustavno-pravne odnose i dosta su nedefinirane.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice, ja dijelim vaše mišljenje da je ovaj zakon, tj. intencija ovog zakona dobra i to je ono što treba tu reći u Saboru da to ne bi ostalo visit u zraku da Socijaldemokratska partija Hrvatske, klub Socijaldemokratska partija Hrvatske nije protiv intencije ovog zakona. I svaki zakon koji ide u smjeru da se olakša život hrvatskih građana, da im se pojeftini život, da im se pojeftini u ovom slučaju postupak prisilne naplate u slučaju naplate RTV pristojbe treba pozdraviti. Ono što nas brine je provedba ovog zakona u smislu njegove tehničke provedbe. Da se ovaj zakon pripremio adekvatno, da je prošao kroz sve postupke vjerojatno bi već sada bio spreman za donošenje. Zato mi je drago da ide u dva čitanja, da se stigne popraviti. Ja sam u potpunosti za to da se iz tog postupka prisilne naplate ne samo tog nego i u slučaju drugih javnih institucija izbace i nepotrebni midle man. Dakle, srednji, onaj posrednik koji ubire u stvari novac na tuđoj nesreći. Dakle, sve što ide u tom smjeru bi trebalo naići na našu podršku. No međutim, ono što je problem da i kad su najbolje namjere može se dogoditi neke pogreške prilikom izrade zakona. Mi smo danas na Odboru za zakonodavstvo imali primjedbe i mislim da su kolege iz MOST-a to prihvatili. Ja sam razgovarao sa nekim ljudima koji se u to razumiju puno bolje od mene, ja sam inače pravnik. Mislim da je jako bitno da ovaj zakon bude primjenjiv, da on zaživi i zato mislim da je dobro da ide u dva čitanja. I nadam se da će se on popraviti, ali bitna je poruka dakle nismo protiv toga da se građanima olakša život.

Pa kolega Saucha, ne znam jeste li bili prisutni u sabornici tijekom cijelog današnjeg dana. Ali mnogo kolega, odnosno pojedini kolege su zapravo jako dobro detektirali problem, odnosno intencije ovog zakona. Znači, ovaj zakon na neki način nudi rješenje, ali nudi i tehničku provedbu što on zapravo ne bi trebao činiti. Ali je svojevrsna uputa HRT-u na koji način se ponašati, obvezujuća uputa koja će se staviti u zakonski prijedlog. Jer Hrvatskoj radioteleviziji nitko ni do sada nije branio da sama sa svojom pravnom službom, znači sa snagom svojih zaposlenika provodi sve one postupke za neplatiše odnosno za prisilnu naplatu RTV pristojbe, ona to nije činila. Sada Hrvatski sabor putem ovog zakona preuzima stvar u svoje ruke. To je malo zeznuto kada zakon prenormirate u nekom dijelu, dakle kada on postane nešto što propisuje tehničku provedbu nečega s nekim ciljem. Ali dobro, budući je namjera jasna vjerujem da će do drugog čitanja se ovdje uzeti ozbiljno u obzir zamjerke i zaključci Odbora za zakonodavstvo, da će se u stavku 4. članku 36a recimo riječ naloga dodati jer ona nedostaje. I odgovoriti na neka pitanja, znači zašto primjerice potvrda ovršnosti na platnom nalogu koja znači sam početak postupka ovrhe je zapravo kroz ovaj prijedlog zakona koji je upućen u prvo čitanje ponuđena kao diskrecijsko pravo HRT-a. Također zastupnik koji se javio za repliku, Ivan Vilibor Sinčić. Hvala vam predsjedniče Sabora. Kolegice Glasovac ja bih se referirao na vašu tvrdnju da treba poštovati zakon, apsolutno se slažem. Zakona o HRT-u prema kojem hrvatski građanin platitelj ima pravo odjaviti svoj uređaj i nakon što taj proces završi on više ne mora plaćati RTV pristojbu. I htio bih podsjetiti u tome duhu treba gledati komentar i poziv kolege Pernara kojim poziva dakle građane da ne plaćaju RTV pretplatu. Pozvao ih je prije svega da imaju pravo po zakonu da se odjave i da ne sudjeluju u tome.

Ja razumijem, jasno mi je u ime vašeg kluba da zapravo pozivate građane RH na neki način da iskažu svoj stav kroz iskazivanje neposlušnosti sustavu postojećem zakonu itd. To je vaše pravo, ja se s vama ne slažem. Jednako kao što se ne slažem ni sa trenutno postojećim sustavom koji zapravo vas u startu neću reći otkad se rodite ali mogla bih to tako reći slikovito pa dok ne umrete zapravo vi ste dužni plaćati pristojbu odnosno pretplatu televizijsku bez da zapravo imate nekakav sklopljen dobrovoljno sklopljen ugovoreni odnos između vas kao stranke i između HRT-a pa bih možda više gledala rješenje tog problema na tom tragu negoli ovom što je naravno pravo svih građana da koriste ako žele i pravo iz članka 36. važećeg Zakona o HRT-u. Sljedeći zastupnik koji se javio za pojedinačnu raspravu je zastupnik Branimir Bunjac, izvolite. Uvažene kolegice i kolege MOST je prije izbora obećavao da će smanjiti HRT pretplatu na 65 kn, a danas ovdje o tome nema niti slova. Nudi se tek rješenje da troškovi kazne za neplaćanje budu niži nego dosada i da iznose 100 kuna. Nedvojbeno je da se radi o još jednoj u nizu MOST-ovih postizbornih prevara birača, a umjesto da rješavamo uzrok problema mi se ponovno bavimo slabašnim pokušajima saniranja posljedica. Čak da se kojim slučajem HRT pretplata smanjila na 65 kuna to ne bi predstavljalo bitnu reformu iz razloga jer je HRT pristojba nezakonita, a samim time predstavlja ne samo parafiskalni namet već pravi pravcati harač i otvoreni put za pljačku građana. Naime, HRT pristojba ne plaća se za gledanje HRT programa već je to bespotrebni namet za kupovinu bilo koje vrste tv ili radio prijemnika uključujući tablete i računala. HRT inspektori postali su toliko nasilni da ćemo vjerojatno i za mobitele morati uskoro plaćati pretplatu ako je već ne plaćamo. HRT pristojba nema i neće imati smisla tako dugo dok se program HRT-a ne kodira i zato se mora barem privremeno ukinuti. Do kodiranja programa i eventualnog povratka pretplate troškove poslovanja HRT-a mora preuzeti država. Postavlja se pitanje ako se dozvoljava HRT-u da naplaćuju pretplatu po svakom prodanom uređaju zašto to isto pravo nemaju druge tv postaje ili radio postaje? Da li postoje važeći ugovori s korisnicima po kojima pretplatnici odnosno gledatelji moraju plaćati HRT pristojbu? Hrvatski građani ne samo da ne žele plaćati HRT pristojbu zbog lošeg programa nego oni jednostavno nemaju ni novaca za to. O tome svjedoči više od 100 tisuća ovrha samo iz tog razloga. U ovome trenutku čak 30% hrvatskih građana kasni sa plaćanjem najosnovnijih režija pa bi se predlagatelji zakona trebali upitati otkuda građanima novac za HRT pretplatu ako nemaju ni za plaćanje struje? Što je još veći paradoks tisuće građana u ovome trenutku imaju iskopčanu struju ali cijelo to vrijeme moraju plaćati HRT pretplatu samo i jedino zato što imaju radio ili tv prijemnik u kući. Imaju ali ne mogu ga uključiti.

Vrijeme je da naši političari shvate da je uza sve postojeće troškove života 80 kn za prosječnu hrvatsku obitelj jako puno novca. Građani jednostavno taj iznos nemaju čime platiti. Zato je upravo apsurdan prijedlog MOST-a da se onaj tko ne može platiti 80 kn kažnjava kaznom od 100 kuna. Pa ako nema 80 kuna otkud mu onda 180? Neće biti deblokiran niti jedan, ali će zato mnogi računi biti blokirani. Također spominje se činjenica da će se uzeti zarada ovrhovoditeljima u smislu odvjetnika ili javnih bilježnika, ali također se previđa isto tako činjenica da će zarađivati HRT dodatnu zaradu.

Koliko traje taj posao ako imate šprancu gotovu? Dvije minute. Dakle iz toga razloga nema nikakvog smisla naplaćivati sto kuna kazne jer je to vrlo jednostavan posao. Ja sam siguran da bi svaki knjigovodstveni ured odradio ovaj posao za milijun kuna ili manje godišnje ako bi mu ga HRT prepustio. Dakle ukratko je zaključak da je ovaj zakonski prijedlog ustvari jedan paravan za pregovore koje je MOST vodio sa HDZ-om o podjeli fotelja pa se sada kao nešto uvodi jamstvo, reforma. Ovdje reforme nema. MOST nema hrabrosti za provođenje reformi u korist građana. Hvala. Zahvaljujem poštovanom zastupniku. Sljedeći zastupnik koji se javio u pojedinačnoj raspravi je zastupnik Željko Lacković. Hvala kolega predsjedniče. Dakle nakon cijelog dana i rasprave i ja smatram da je ovdje izneseno i izrečeno puno riječi neprimjerenih na časnu dužnost odvjetnika i javnih bilježnika. Da li je to bilo potrebno da se ne spomene jedno ime ili dva, tri imena javnih bilježnika pa se onda generaliziralo ali radi hrvatske javnosti i radi istine dakle problem HRT-a nisu odvjetnici nego je u pitanju činjenica da mi nismo svojim zakonodavstvom regulirali postupke javne nabave za korištenje odvjetničkih i bilježničkih usluga. One su prepuštene odluci volji onih koji upravljaju tim ustanovama, a onda možete povratno iščitati tko je pravi taj osoba koju bi trebalo iskritizirati, da li odvjetnik koji uspije dobiti posao ili onaj ko mu ga je dao. Pa dao mu ga je ravnatelj pa onda pogledajte tko je tog ravnatelja imenovao, tko ga je postavio i tko donosi političke odluke na HRT-u.

Danas na jednoj televiziji koja radi, prenosi i ugošćava saborske zastupnike, a ne prima mjesečnu naknadu rekao sam na pitanje da li je to sada uzmak MOST-a ili što se dogodilo sa Zakonom o HRT-u i smanjenju, ja sam rekao da ne znam tko je MOST-ov pravni savjetnik ali da mu je ovaj puta nasapunjana daska i to jako dobro. Dakle moglo se pomoći svim pretplatnicima na više načina. Moglo se iznaći rješenje da onaj koji ne plaća redovito RTV pretplatu da mu se zabranjuje gledanje tog programa kao nekakvo novo rješenje. Ali ono gdje je pravi problem i zašto je ovaj prijedlog predlagatelja dobar je činjenica da se tamo troše enormna sredstva koja nam se po malo po osamdeset kuna uzimaju onima kojima ti novci nešto znače. Dakle nije problem u naplati nego je problem u slaboj učinkovitosti HRT-a i ja sam ranije u replici rekao i sada ću ponoviti. Dakle RTL televizija, NOVA televizija koje ne dobivaju niti kune ovih sredstava imaju udjela 16% za plaće zaposlenika u ukupnim prihodima, a HRT 32% Znači oni su duplo, hoćemo konkretno, nesposobniji, ljeniji i ništa ne treba nego ih samo treba staviti u red. Kada bi se njih stavilo u red da budu jednako opterećeni u istoj jednoj djelatnosti jer ne uspoređujemo metalnu industriju i avionski prijevoz nego istu branšu, tada bi od iznosa 436 milijuna kuna koji sam izračunao prema podacima za kraj 2015. godinu, ostalo 218 milijuna kuna više samo na korekciji u plaćama odnosno na učinkovitosti, a to znači da ukupni godišnji prihod od RTV pretplate koji iznosu milijardu 215 milijuna kuna bi pao na milijardu i dobili bi situaciju da možemo smanjiti postojeću pretplatu sa osamdeset na upravo ono što ste vi iz MOST-a tražili šezdeset i pet kuna, samo da ih natjeramo da rade jednako kao što to rade na RTL-u i NOVO-oj. Ali kada onda kažemo, ne možemo HTV tako gledati jel oni imaju i tko zna kakve druge zadaće dokumentarnog programa, onda ću vam za usporedbu reći sljedeće, dakle tko i koliko uvozi stranih medijskih sadržaja. NOVA 115 milijuna kuna, a naš HTV 143 milijuna kuna. Dakle 143 milijuna kuna uvezenih sadržaja da bi se konkuriralo drugim komercijalnim televizijama koje uopće nemaju nikakav prihod od ove RTV pristojbe. Dakle u ovom slučaju evidentno je da nije problem niti jedan odvjetnički ured, niti deset javnih bilježnika koji se doista neprimjereno bogatiji ali ne zato jer oni to su si iskreirali nego im je to omogućeno, omogućeno im je političkom odlukom kroz ravnateljstvo i ravnatelja HRT-a. Promijenimo javnu nabavu, odredimo kako ćemo birati odvjetnike i bilježnike koji će ih zastupati i nemojmo im uskraćivati pravo na rad jer vi ako ćete izmaknuti nešto iz nadležnosti, dakle pružanja odvjetničke usluge, tada ćete otvoriti svi opet ustavne probleme i tužbe i opet će se vratiti stvar na početak. Što se tiče javnih bilježnika tu je situacija još gora jer morate znati da je javnobilježnička služba ili praksa zapravo javna služba. Dakle vi možete odrediti da za kao kolega Stazić je dobro primijetio, dakle za 90 kuna, ne za 100 kuna kazne nego cijeli posao će vam odraditi sami javni bilježnici. A ukoliko država ne propiše taj svoj dodatni namet i trošak, taksu koju ubire javni bilježnik za državu jer je ukupni trošak njegovog rada da on sprovede postupak ovrhe 90 kuna. Dakle nepotrebno je stavljati još gore tih 100 kuna. Zaključno, HRT je jedna problematična velika javna ustanova koja zaista treba značajnu reformu, unutra ne treba imati milosti i treba staviti probleme svih građana, dostupnost, svih onih koji su u politici jednaku dostupnost u medije. Neprimjereno je da se sprovodi, dakle smanjili su oni oko 500 radnih mjesta sa kraja '13. 3274 na kraj '15. 2799 ali onda su ukidali ekipe po terenu i zatvarali predstavništva. Pa šta onda interesira nekog u Koprivničko-križevačkoj županiji koja ogromne prihode izdvaja u državni proračun ako neće imati svoje predstavništvo i sveli su ga na tri video novinara a imaju 3 tisuće zaposlenih.

Prvi za repliku javio se zastupnik Tomislav Žagar. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora.

Dakle prema ugovoru koji HRT ima sa Vladom RH strogo je precizirano, definirano što je sve to što HRT mora u svoj program uvrštavati, tu su i radijski programi i televizijski programi. Ono što je isto ograničeno je emitiranje reklamnog sadržaja na javnoj televiziji, dakle mislim da je 9 minuta po satu to limitirano a u udarnim terminima 4 minute. Ono što je bitno naglasiti HRT se ne može mjeriti sa komercijalnim televizijama.

Možda bi to bilo jedno od rješenja jer u toj utakmici javna televizija nema baš puno šanse. Jer gledajte, gledanost nije ono čemu teži javna televizija i javna televizija ne smije težiti zaradi poput komercijalnih televizija. Dakle ne znači da ona ne treba biti gledana ali postoji niz specijaliziranih emisija koje su interesantne samo uskom krugu gledatelja.

Dakle podaci su sa poslovna.hr dostupni u tražili gdje vidite što sve jedna tvrtka uvozi a što izvozi. Ali što izvozimo ako tako puno toga dobrog radimo pa onda između ostaloga i za naše Hrvate u BiH. RTL izvozi 6 milijuna kuna sadržaja, NOV@ 6 milijuna a ovaj veliki ogromni … [[Govornik se ne razumije.]] od 1,4 milijarde izvozi 9 milijuna kuna. 9 milijuna kuna vam je jedan jači stroj. Ali kada bi i bile sve te silne obveze koje treba HRT izvršiti onda vas ja pitam koje su to obveze koje vrijede praktički 1% državnog proračuna a riječ je o 950 milijuna kuna ostalih troškova. A ako treba gdje rezati onda treba tu rezati. A ovim načinom, ovakvi mastodonti, njima novaca nikada neće biti dosta, oni će trošiti više i više a pretvoriti će se u narodne novine, u službeni list koji neće nitko gledati ali će ga morati imati pa ćemo mi morati to plaćati jer se to mora tamo objaviti a nitko to neće čitati. Dakle prostora postoji 143 milijuna kuna uvezenih sadržaja, pa ako imamo toliko ljudi 3 tisuće zašto ih nismo sami snimili? Jasno da je to takmičenje da komercijalnim televizijama najvjerojatnije u pitanju ali bilo kakav, bilo kakvo, ne znam, traženje rješenja kroz smanjenje odvjetničkih troškova 20 milijuna, stvaranje nekih drugih dodatnih, ono što je dobro bi bilo da se zabrani HRT-u pristup sudu uopće sa takvim predmetima jer oni zagluše, dakle zamislite koliki su to sudski postupci i službenici, koliki suci rade na 100 tisuća od ukupnih 180 tisuća predmeta. Dakle to bi dovelo do rasterećenja da im kažemo ne možete ići na sud, hrvatski sud, imate, ako se ne uspijete naplatiti u ovršnom postupku pred javnim bilježnikom ne možete ići ni na sud jer onda zaista nemate od koga jer svaki čovjek ima račun nekakav pa ako ne može preko bilježnika do računa onda mu ne morate niti voditi parnicu da se vodi isključivo radi odvjetničkih troškova koji će se naplatiti neovisno o tome da li je spis naplaćen ili nije. Zahvaljujem. Sljedeća zastupnica koja se javila za repliku je Sabina Glasovac. Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Lackoviću nažalost naši sugrađani, neki naši sugrađani iako plaćaju radiotelevizijsku pretplatu televiziju, odnosno HRT gledaju samo na uplatnicama i na ovrhama.

Slažem se s vama u onom djelu gdje ste rekli da postoji prostor da se građanima omogući smanjenje radiotelevizijske pretplate. I mislim da bi to trebala biti ključna intencija ovoga zakona da građanima koji nemaju novaca u startu omogućimo da plaćaju manje a ne samo ono što će proizvesti ove izmjene zakona da oni u konačnici ono što nisu platili, što nisu bili u mogućnosti platiti plaćaju manje. I treće, kada ste govorili o nezadovoljstvu pojedinim raspravama, pojedinih kolega gdje se baca sjena na rad odvjetnika i javnih bilježnika ja bih samo citirala par novinskih naslova koji su nas zapravo s naslovnica gledali prošlih godinu dana, kaže studentici ovrhom uzeli džeparac za nadolazeći nepostojeći dug HRT-a, djevojčici 12 godina poslali ovršni prijedlog zbog neplaćanja televizijske pretplate. HRT se ispričao zbog ovrhe nad djevojčicom, ovrhe 10 godina na sudu, dug od 4 tisuće narastao na 17 tisuća, HRT mi ovrhom skida već naplaćeni dug kaže ogorčeni građanin. Za 80 kuna duga trošak ovrhe 1000 kuna, HRT mu poslao ovrhu za dugove stare 20 godina, HRT smo prijavili USKOK-u jer mi stiže ovrha za plaćene pristojbe. Sve su ovo naslovi u kojima građani koji su ovršeni a i oni koji nisu zapravo njih nije briga tko je tu kriv, tko je više ili manje kriv, krivi smo svi mi, od šume ne vide stablo. Dakle ne želim odugovlačiti raspravu ali zaista ponavljam dakle velika većina odvjetnika nema apsolutno nikakve veze, dakle 99,9% odvjetnika ne zastupa HRT i ne može se govoriti dakle o odvjetnicima kao nečemu, dakle potiču ova zla. Između ostaloga rekao sam vam da je odvjetnika odabrao ravnatelj ili tamo vijeće kako se već zove HRT-a a postavili su ga ili jedna ili druga opcija. Dakle vrijeme je da se krene negdje drugdje. Ja sam recimo zainteresiran za bolji pristup različitih politika prema HRT-u. Evo ja sam otvoreno bio ljubomoran na kolegu Petrova koji je bio tri puta u „Nedjeljom u 2“ kao štedljivi gradonačelnik, ja sa 30 godina volontiranja bez ijedne kune nisam dobio 30 sekundi na HRT-u. I ja zato im ne bi plaćao jer nisu radili u interesu svih građana RH da vidi ako su neke političke pojavnosti dobre pa ćemo ih onda isprezentirati ili nešto pokazati. Nekako sam ja došao ovdje do Sabora i želim otvoreno i slobodno govorit.

I samo se trudite naprijed, vjerojatno ćete zaslužiti svojih 5 sekundi. Slijedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Ivan Lovrinović. Uvaženi zastupniče Lacković, bilo mi je zadovoljstvo kao ekonomist slušati ovu vašu jednu kratku komparativnu analizu rada jedne državne televizije i privatnih televizija. I vi ste to napravili možda u desetak minuta i pokazali ste nam koliko je neefikasan tako veliki sustav. I onda se mi čudimo zašto je drvlje i kamenje baca se na državne firme, zašto se stalno tvrdi da je državni sektor neefikasan i da državu treba istjerati iz svega. A postavlja se ključno pitanje, pa ću vam poslije postaviti na kraju ga, pa tko imenuje te ljude koji vode javna poduzeća? Pa uvijek ih imenuju koji dobiju vlast i koji obnašaju vlast. Dakle iz tog razloga mi imamo problema i ovo mi možemo nazvati strukturnom reformom. Ono što nitko ne govori što je strukturna reforma a ovdje je riječ o firmi preko milijardu kuna, ona samo skuplja prihoda, znači evo prihoda za strukturnu reformu. Naravno tu strukturnu reformu na HRT-u neće provoditi ovaj Sabor jer mi smo zakonodavna već sutra izvršna vlast, dakle Vlada. Mi moramo imati novi menadžment javnog sektora i ja ovaj prijedlog MOST-a dobro namjerno shvaćam, ali ovo je površno gledano. Dakle mora se ići u dubinu i nije kasno da se u drugom čitanju traži jedna strukturna reforma na HRT-u. A vas pitam evo konkretno nakon ovako kvalitetnih podataka o izvozu od 9 milijuna, slaboj produkciji, nema domaćih, znači nemamo novih imena, kvalitete itd. mislite li uistinu da će nakon ovolikih rasprava u Saboru doći do novog menadžmenta kvalitetnog na HRT-u kao jedna znak nove jedne politike ili će se nastaviti provoditi politika slušaj samo šta ti gazda kaže? Zahvaljujem kolegi Lovrinoviću. Dakle nemoguće je znati što će se zbivati, možda ćemo na izbore do lokalnih izbora, sve je moguće. Ali ako nećemo promijeniti svoj pristup prema javnom novcu na način da smo obzirni tamo gdje se prikuplja i na način na koji se troši onda mi nećemo napraviti neovisno o tome kako mi to nazvali reformu, promjenu ili bilo što drugo. Dakle, ključno je imati odlučnost, Vlada ima dovoljnu većinu i nema razloga da ne provede ozbiljnu reformu i na HRT-u i da ih natjera da budu učinkoviti, ne da se to sad proglasi tjeranjem ljudi na ulicu ili ne znam kako, oni imaju rekli smo 32% udjela troškova u ukupnim prihodima od plaća. Ali još imaju 950 milijuna kuna. Dakle, ne moraju biti učinkoviti preko noći jer to ne mogu. A da im se može uzeti ovoliko koliko je potrebno da se smanji pretplata na 65 kuna e to se može. Ja sam mislio da je na tom tragu bio ovaj prijedlog MOST-a jer se to može napraviti odmah. Ako neće to je drugi par rukava. Mislim da više mediji neće biti presudni u kreiranju vlasti i mišljenja kod građana s obzirom da je došlo dosta trećih opcija u Hrvatski sabor i ove promjene koje se zbivaju neće biti zaustavljene neovisno na bilo koji način da se pokušava kontrolirati javna televizija. Neki zastupnici su upozoravali da se danas previše razgovara a o nekim vrlo jednostavnim stvarima. Volio bih da se zaista držimo teme. Danas je riječ o Prijedlogu zakona o mogućnosti ovrhe kroz HRT-ovo upravljanje. Ako se budemo uistinu držali tema ovo sada govorim i za nastavak dalje ove sjednice kraće će biti i vjerojatno konstruktivnije. Sljedeći zastupnik koji se javio u završnoj riječi u ime Kluba zastupnika Živi zid njihov predstavnik Branimir Bunjac. Poštovani zastupniče, predsjedniče ispričavam se, uvažene kolegice i kolege. Nakon mjesec dana pregovora između MOST-a i HDZ-a mi smo dobili na stol, dakle eto to famozno jamstvo koje u biti ne rješava ništa.

Eto malo će imati više prostora za mahat krilima, ali i dalje neće imati onu ključnu slobodu. Ako je ovo jamstvo stabilnosti i uspjeha, uspješnosti buduće Vlade mi smo iskreno zabrinuti za ono što nas čeka sljedeće četiri godine. Žali bože tih mjesec dana zbog kojih se pregovaralo za nešto ovakvo slabašno, nedovoljno. Ako je ovo bio uvjet da se formira Vlada bez kojega se nije moglo onda Hrvatskoj zaista u sljedeće četiri godine ne piše se dobro. Kakvi će biti tek onda oni zakoni koje ćete vi predložiti, a koji nisu toliko bitni kao eto ovaj jako bitan o kojem smo raspravljali sada ovdje dva dana. To je politička televizija, televizija koja je u službi stranih centara moći, EU, NATO saveza, banaka u stranom vlasništvu i korporacija. HRT pristojba se naplaćuje samo i jedino zato što joj to dopuštaju marionetske stranke i političari u službi tih centara koje sam malo prije spomenuo. Jedino pošteno bilo bi tu HRT pretplatu ukinuti barem do onoga trenutka do kada se taj program ne kodira, pa neka onda plaća tko to želi gledati. Mi u Živom zidu ne gledamo HRT televiziju niti je plaćamo. Nije samo gospodin Pernar odjavio televizor, odjavio sam i ja i nećemo je plaćati tako dugo dok televizija ne postane televizija, medij u službi svih hrvatskih građana i medij u službi interesa hrvatskih građana i pravde. Iz tog razloga pozivamo još jednom sve hrvatske građane da iskoriste svoje zakonsko pravo, a ne revolucionarno pravo kao što neki podmeću i da odjave HRT prijamnik jednom za svagda. S obzirom na to, to im neće biti tako teško jer se ionako na toj televiziji nema šta puno gledati, a ja vjerujem da je jedan veliki broj hrvatskih građana niti ne gleda što između ostaloga pokazuju i podaci o gledanosti NOVA-e TV, RTL-a i drugih televizija. Hvala lijepa. Hvala. U ime predlagatelja završnu riječ molio bih zastupnika Nikolu Grmoju.

Poštovani predsjedniče, kolege i kolegice zastupnici i zastupnice. Evo znači nakon ove duge rasprave u kojoj u biti čuli smo i nekih zanimljivih stvari, ali dočekali smo na kraju da predstavnici kluba SDP-a, odnosno gospodin Saucha kaže da je dobra intencija ovog zakona i da on ide u dobrom smjeru. Ali naravno oni u duhu u kojem su započeli ovo zasjedanje Sabora i ovu konstituirajuću skupštinu, odnosno sjednicu nastavljaju znači iznositi razloge i primjedbe što se ne rješava nekim konkretnim prijedlogom. Naravno da se ovim prijedlogom neće riješiti svi problemi. Mi smo jasno rekli što se s njim rješava. Rješava se to da novac koji je do sad išao u ruke određenih odvjetničkih društava i javnih bilježnika sada ostaje u džepovima hrvatskih građana. I gospodine Lackoviću, uvaženi kolega nije istina da smo mi prozvali ovdje sve odvjetnike i sve javne bilježnike. Ja sam otvoreno rekao o kome se radi i tko je najviše provodio te ovrhe. To je gospodin Hanžeković. Prozvao sam i HANZA mediju i njihov odnos prema MOST-u upravo zbog ovog našeg jamstva. Mi smo ovo najavili i tada su počeli žešći medijski udari na MOST. I mi ćemo i dalje na ovom inzistirati. A SDP može kao što je to učinio danas i kod Ovršnog zakona reći kome mi sve ne pomažemo znači s našim prijedlogom. A imali su prigodu znači kroz 4 godine koliko su bili na vlasti riješiti ovaj problem i sve druge probleme i donijeti Ovršni zakon koji ide u korist građana i koji će pomoći evo svim ovim kategorijama o kojima oni govore. Ništa nisu napravili. I ova naša reforma gospodine Bunjac ovo je mali korak. Mi nismo rekli da je ovo nešto najbitnije, ovo je samo jamstvo koje pokazuje da će stvari u Hrvatskoj krenuti u pravom smjeru. Mi smo imali iskustvo sa HDZ-om, došlo je novo vodstvo i nama je trebalo jamstvo koje će nam pokazati da oni žele mijenjati stvari u Hrvatskoj, prvo sitnim koracima a onda nekim većim koracima. I ovdje ste pokušali i vi i kolege iz SDP-a stvari okrenuti u smjeru smanjenja pretplate HRT-a. Mi od toga nismo odustali, potreban nam je jasan hodogram aktivnosti koji će biti predstavljen kroz nekoliko dana i vidjet će se da ćemo mi inzistirati na smanjenju pretplate HRT-a. Ali ne možete ignorirati ovaj problem i reći da on nije bitan za 100 tisuća hrvatskih građana koji su pogođeni ovim odnosno svima onima koji će biti pogođeni. Ovaj novac donošenjem ovog zakona taj novac će ostati u njihovim džepovima. Neće otići Hanžekoviću. I neka Hanžeković i ta ekipa slobodno napadaju MOST, neka slobodno napadaju mene osobno neće me ustrašiti. Nisu nas mnogi ustrašili to smo pokazali i dalje ćemo se boriti za hrvatske građane. Gospodine Bunjac vi imate mogućnost predložiti nekakav prijedlog zakona, nekakav amandman. Mi se ničega ne ustručavamo i ničega se ne bojimo, imamo 14 ruku. Ne možete s 14 ruku u jedan ili dva dana promijeniti sve što je loše u Hrvatskoj ali možete krenuti u pravom smjeru. Ja mislim da smo mi krenuli. Hvala. Za repliku se javio zastupnik Darko Parić. Poštovani kolega Grmoja vi jako lijepo izvrćete stvari kako vam odgovara. Nitko u SDP-u vam nije rekao da je ovo promašaj, da je ovo loše. Rečeno je jako korektno i jako točno da je ovo dobar pokušaj i dobra intencija ali da ovo što vi pokušavate riješiti sa zakonom nema nikakve potrebe da rješavate tako to možete riješiti kao vlast na HTV-u danas. Na HTV-u imate svoga ravnatelja HRT-a, HTV-a kako god hoćete kojeg ste vi izglasali sa većinom. Ovdje se radi o jednostavnom procesu kako se nešto naplaćuje ili ne naplaćuje. Ono što vam SDP pokušava reći da ste vi u kampanji govorili cijelo vrijeme sa svojim uvjetima sa svojim jamstvima da ćete smanjiti pretplatu HTV-a. To smo očekivali danas od vas, a ne ovo. Ovo je zbilja mazanje očiju, ovo je tek sitnica koja uopće nije trebala biti u Saboru. Ozbiljna Vlada bi ovo riješila sama i ne bi ni došlo do Sabora. Ono što SDP, što ja kao predstavnik SDP-a isto očekujem od vas da održite obećanje o smanjenju naknade za HRT pristojbu. I evo ja vas pozivam ako već hoćete biti dosljedni ako hoćete biti kao što tvrdite da jeste a ne u principu tek neki Robin Hood koji se pravi da je Robin Hood dajte u drugom čitanju dodajte u zakon da smanjujete HRT pretplatu. Ako ovaj zakon ide u dva čitanja, znači na javnu raspravu, znači da imate dovoljno vremena da te instrumente stavite u drugo čitanje i ajdemo vidjeti to u drugom čitanju. Onda ćete dobiti i onda ćemo vas podržati u takvom nečem. I još zbog toga nas napadati. Mi vam samo govorimo da ovo što danas radite uopće nema potrebe biti u Saboru. Odgovor na repliku. Meni je drago da ste priznali da je Vlada Zorana Milanovića odnosno Vlada SDP-a bila neozbiljna Vlada jer ste rekli da bi svaka ozbiljna Vlada riješila ovaj problem. Vaša Vlada nije riješila taj problem i evo trebali su doći MOST-ovci koji će dati ovaj prijedlog zakona. Meni je drago da ste to priznali.

Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Ivan Lovrinović. Vi ste maloprije upozorili da se fokusiramo na temu jer da ne govorimo o restrukturiranju itd. Evo na kraju ove rasprave ja bih vama sugerirao da svi efikasnije radimo, dakle pa sad vidim na kraju tema je rasprava o prijedlogu zakona o dopunama Zakona o HRT-a jel' tako? A imamo sljedeću temu prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, gospodine predsjedniče ova tema je sastavni dio Ovršnog zakona jer smo samo pričali o ovrsi odnosno vi ste nas usmjeravali i dobro je da je tako. Pa ja vama sugeriram da sljedeći put ovu temu spojite s ovom jer je to jedna tema. Što se tiče objedinjavanja rasprave to može napraviti se na nekoliko načina, uostalom i predstavnici klubova to mogu predložiti. U trenutku kada smo izložili dnevni red mogli ste npr. i vi ili bilo tko od predstavnika klubova predložiti objedinjenu raspravu. Kako to niste predložili krenuli smo po ovom dnevnom redu. Imamo još jedan zahtjev za repliku, zastupnik Branimir Bunjac. Evo mi smo upravo čuli da će MOST krenuti sitnim koracima pa će biti nakon toga veliki koraci. Međutim, ja podsjećam gospodina Grmoju na poslovicu da se željezo kuje dok je vruće. Konstatiram sasvim odgovorno da vi u sljedeće 4 godine sigurno nećete smanjiti HRT pretplatu a gotovo sam siguran i to da nećete uspjeti provesti čak ni ovaj mršavi prijedlog zakona koji ste upravo sada predložili. Mi ćemo naravno podnijeti amandman na ovaj zakon, ali dopustite da se amandmani ne mogu predlagati na prvo čitanje, pa prema tome kada bude drugo čitanje ovog zakona rado ćemo i sigurno podnijeti amandman na vaš zakonski prijedlog. Ja se zahvaljujem gospodinu Bunjcu na sudjelovanju u raspravi i evo pozivam i njega i sve ostale zastupnike i klubove da podnesu svoje amandmane, a što se tiče ovoga vidjet ćemo što će se od toga provesti. Mi smo pokazali da nam u politici fotelje i pozicije nisu bitne, da se borimo za načela. To je mogla vidjeti cjelokupna hrvatska javnost, vjerujem i vi. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti, vjerujem da će to biti sutra u 11 sati kada nastavljamo sa sjednicom. Nadam se da će tada biti i točka također o povjerenju Vladi.